Uzoriti g. kardinale državni tajniče Parolin, uzoriti g. kardinale nadbiskupe Božanić, preuzvišeni predsjedniče Hrvatske biskupske konferencije nadbiskupe Puljić, poštovana izaslanice predsjednika vlade ministrice Obuljen, preuzvišeni apostolski nuncije mons. Lingua, poštovana gospodo nadbiskupi i biskupi, poštovane zastupnice i zastupnici, uvaženi gosti, dame i gospodo. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo na dan kada obilježavamo Spomendan na hrvatskog sveca Leopolda Mandića iskazati dobrodošlicu u HS-u državnom tajniku Svete Stolice uzoritom kardinalu Pietru Parloinu, još jednom dobrodošli u HS. [[Pljesak]] Hrvatska povijest nezamisliva je bez uloge Katoličke Crkve i kršćanstva koji su duboko utkani u biće hrvatskog naroda. Kroz stoljeća naše prisutnosti na ovim prostorima crkva i vjera bili su čuvari ne samo vjerskog već i hrvatskog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Papa Ivan VIII je 7. lipnja 879.g. uputio pismo tadašnjem vladaru Hrvatske knezu Branimiru u kojem je priznao njegovu vlast nad Hrvatskom te poslao blagoslov cijelom hrvatskom narodu. Tog povijesnog datuma prvi puta je de facto priznata srednjevjekovna Hrvatska država. u spomen na taj događaj 7. lipnja obilježava se i Dan hrvatske diplomacije. Vjekovna povezanost hrvatskog naroda sa Svetom Stolicom dovela je do priznanja RH kao samostalne i suverene države. Odluku o međunarodnom priznanju donijela je Sveta Stolica na čelu s tadašnjim poglavarom Papom Ivanom Pavlom II 13. siječnja 1992.g., na taj način učinjen je svojevrsni presedan jer je Sveta Stolica bila među prvim državama koje su nas priznale, bila je to poruka i poticaj svima koji su još imali dvojbi u vezi s priznanjem Hrvatske. Sveta Stolica tijekom Domovinskog rata istinski je svjedočila brigu za sudbinom hrvatskog naroda, diplomatskim naporima nastojala je učiniti sve kako bi se posredstvom međunarodne zajednice spriječio rat u bivšoj Jugoslaviji. Molitve i riječi Ivana Pavla II iz 1991. u vrijeme agresije na Hrvatsku kako ono što se događa u Hrvatskoj nije dostojno čovjeka, nije dostojno Europe probudile su savjest svjetske javnosti, a nama dale nadu da nismo zabravljeni i prepušteni samima sebi. Poštovani gosti, dame i gospodo, u ovih 30 godina od uspostave bilateralnih odnosa Hrvatska je imala veliku čast i osobito zadovoljstvo četiri puta ugostiti Svetog Oca, tri puta Hrvatsku je posjetio Papa Ivan Pavao II s kojim hrvatski narod osjeća posebnu bliskost i povezanost. Njegove riječi „Dragi Hrvati Papa vas voli, Papa vas grli i prima, Papa vas blagoslivlja“ zauvijek ćemo pamtiti. Njegov drugi posjet 1998.g. obilježen je proglašenjem blaženim kardinala Alojzija Stepinca, bedema Crkve u Hrvata kako ga je nazivao. Blaženi kardinal Stepinac životom je platio neprihvaćanje odvajanja Katoličke Crkve u Hrvata od Rima i Vatikana.

Ove godine obilježavamo i 25 godina od ratifikacije triju ugovora između RH i Svete Stolice. Uz kasnije potpisani 4. ugovor njima smo regulirali širok spektar područja od pravnih i gospodarskih pitanja do odgoja, kulture, karitativnog rada i dušebrižništva katoličkih vjernika. Poštovane dame i gospodo, tek što smo zajedničkim naporima cijelog svijeta krenuli putem oporavka iz krize uzrokovane pandemijom, a kod nas u Hrvatskoj dodatno i potresima, dogodila se brutalna agresija Rusije na Ukrajinu. Prizori kojima svjedočimo poput onih iz Mariupolja dovodi u pitanje naše poimanje ljudskosti i čovječnosti temeljenih na moralnim vrednotama kršćanske civilizacije. HS donio je Deklaraciju o Ukrajini kojom smo osudili rusku agresiju na ukrajinski suverenitet, teritorijalni integritet i neovisnost. Pozdravljamo molitve i napore Svetog Oca Pape Franje u kojima pozivam na očuvanje mira u svijetu i zaštiti ljudskog dostojanstva i svakog života. Nažalost, i u našem susjedstvu situacija nije dobra te postoji objektivna mogućnost za daljnju destabilizaciju, stoga Hrvatska izrazito vodi računa o odnosima s BiH. Posebno smo zabrinuti za položaj Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda čija je opstojnost u toj državi ugrožena. Razgovarali smo o tome i sada zadnjih pola sata, pa vas pozivamo i molimo da svojim moralnim autoritetom pomognete da konačna rješenja jamče ravnopravnost i jednakost sva tri naroda. Istovremeno zahvalni smo Svetoj Stolici zbog razumijevanja i dosadašnje potpore koju pruža Hrvatima u BiH, kroz čitavu tegovnu povijest hrvatskog naroda u BiH Katolička Crkva bila je i ostala lučonoša vjere i nade. Svećenici i redovnici već stoljećima brižno skrpe, skrbe za vjeru i blagostanje naših ljudi zadržavajući ih tako na svojim ognjištima. Dame i gospodo, uvaženi gosti, današnji posjet državnog tajnika Parolina još je jedna potvrda odličnih i prijateljskih odnosa naših dviju država i neraskidivih veza hrvatskog naroda s Katoličkom crkvom. Uzoriti gospodine kardinale državni tajniče Parolin u ime zastupnica i zastupnika Hrvatskog sabora i svoje osobno ime zahvaljujem vam na dolasku u Hrvatski sabor i pozivam vas i molim da nam se obratite.

U središtu ovoga trga na kojemu su smještene ne samo najviše institucije moderne Hrvatske države već i stoljetni simboli hrvatske državnosti koji odražavaju njezina municipalna prava iura municipalia stoji crkva. Ova crkva najstarija je građevina na trgu. S vremenom su u blizini crkve svoje mjesto našle i druge zgrade koje predstavljaju sjedište hrvatske zakonodavne, izvršne i ustavno sudbene vlasti, Hrvatski sabor, Vlada RH i Ustavni sud RH.

Izgradnja Trga svetoga Marka odražava na simboličkoj razini mnogo dubljoj od one pukog arhitektonsko urbanističkog razvoja sve spontane značajke i cjelokupnu stvarnost povijesnih odnosa hrvatskoga naroda i Katoličke crkve. Ovi aspekti Trga svetoga Marka vjerno odražavaju ono što je nekoć u hrvatskim krajevima bilo, a i danas još uvijek jest samo po sebi razumljivo u tim odnosima. Kao što dobro znate pravni i diplomatski odnosi između Hrvata i Svete Stolice povijesno su uspostavljeni već tijekom 7. stoljeća odnosno od samog dolaska Hrvata na ove prostore. Oni su se razvijali u različitim razdobljima, u različitim kontekstima i teritorijalno političkim okvirima pa ih je nemoguće okarakterizirati niti razumjeti samo s jednog gledišta. No, bez obzira na ove evidentne povijesne i konceptualne varijabilnosti moguće je izdvojiti stalne značajke tih odnosa odnosno njihov neprekinuti tijek kroz stoljeća čak, čak i pod različitim oblicima totalitarizma. A te značajke su iskrenost, međusobna posvećenost, razumijevanje i funkcionalnost, ali prije svega, a to želim posebno istaknuti u ovoj svečanoj prigodi 25 obljetnice stupanja na snagu Međunarodnih ugovora između RH i Svete Stolice, povezanost Hrvata i Petrove crkve. Različiti pravni instrumenti kao što su ugovori, sporazumi, pravne i diplomatske komunikacije, diplomatski odnosi i slično između Hrvata i Svete Stolice treba tumačiti prema njihovom meritumu uzimajući u obzir ono što je njihova bit i što oni istinski odražavaju, a to su međusobna povezanost i podrška. Oni su također izraz snažne i istinske vjere, odanosti Hrvata Svetoj Stolici na koju su uvijek mogli računati kao izvor potpore te povjerenja koje Sveta Stolica polaže u hrvatski narod. Bez obzira na pravno povijesnu kvalifikaciju i potreban oprez u tumačenju, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da se radi o činu koji se dogodio prije 11 stoljeća blagoslov koji je Papa Ivan VIII 7. lipnja 879. godine udijelio knezu Branimiru, cijelom njegovom narodu i cijeloj njegovoj državi priznajući njegovu zemaljsku vlast nad čitavom Hrvatskom ima posebnu težinu i pravni značaj. Taj je Papin čin bio odlučujući za izgradnju identiteta Hrvata jer je njime hrvatski narod priznat kao samostalan i suveren narod s vlastitom vladom, s vlastitim vladarom među europskim narodima s kraja 9. stoljeća, ali i kao kršćanski narod odan rimskom prvosvećeniku. U vrijeme kada su pisani tragovi bili iznimno rijetki papa šalje hrvatskom knezu ne samo pisani pravni akt nego i pismo sa snažnom porukom koja je dugoročno utjecala na izgradnju hrvatskog identiteta. U Hrvatskoj se često i ispravno može čuti kako upravo taj čin i blagoslov pape predstavlja pravno relevantno priznanje Hrvata i uvodi ih u kontekst europskih naroda i zapadne civilizacije koja je utemeljena na kršćanstvu. Otprilike pola stoljeća kasnije 925. i 928.g. temeljem akta Pape Ivana X. uspostavit će se jedinstveno crkveno područje koje će obuhvaćati cijelu Hrvatsku i Dalmaciju pod jurisdikcijom splitskoga biskupa, područje koje će kasnije oblikovati administrativnu regiju i koja će postati kasnije središtem hrvatskoga teritorija. Upravo će ta regija postati ne samo administrativno područje za Hrvate nego i njihova vlastita duhovna, kulturna, politička i povijesna baština koja jasno definira hrvatski identitet, drugim riječima središte hrvatske državnosti.

Možda kao nitko drugi ovaj papa, papa Poljak shvaćao je teško breme povijesti nepravde i patnje kojima su Hrvati bili izloženi kao slavenski narod u svojoj 100-ljetnoj težnji za vlastitom državom. Dubokom prisnošću i sa snažnim emocijama osjećao je i dijelio patnje ovoga naroda, kao i njegove težnje i ciljeve posebno za vrijeme komunističke vladavine.

Sveti Ivan Pavao II. je imao neizmjerno poštovanje prema 1000-ljetnoj opredijeljenosti Hrvata za kršćanstvo, papu i Svetu Stolicu, što se očitovalo i u brojnim diplomatskim aktima i odnosima, ali također i u činjenici da je hrvatski narod u ključnim i prijelomnim trenucima uvijek imao oslonac u crkvi i njezinom svećenstvu. Kada je početkom '90.-tih godina prošlog stoljeća naslutio mogućnost stvaranja samostalne hrvatske države, države koja bi bila prava država hrvatskoga naroda Ivan Pavao II. kao papa i vrhovni autoritet Svete Stolice snažno se za taj cilj pravno i diplomatski zalagao u Hrvatskoj i u međunarodnoj zajednici.

Jasno vidjevši i precizno tumačeći znakove vremena za cijelu Europu u tom razdoblju uključujući i za hrvatski narod i imajući odlučni odgovor na njih Papa Ivan Pavao II. je svojim autoritetom potaknuo intenzivnije pravno i diplomatsko djelovanje i komunikaciju u međunarodnoj zajednici i prije i tijekom stvaranja suvremene hrvatske države, posebice u trenutku proglašenja njezine samostalnosti i neovisnosti, što je kulminiralo 13. siječnja '92., 1992.g. prije točno 30.g. kada je Sveta Stolica formalno priznala RH i time potvrdila legalitet i legitimitet suvremene hrvatske države. Ivana Pavao II. činio je to iskreno i predano bez prikrivenih mjera, namjera, a Sveta Stolica je bila među prvim subjektima međunarodnoga prava koji su priznali Hrvatsku.

Za RH i za Svetu Stolicu ovaj čin je i danas znak snažne vjere, povjerenja, bliskosti, predanosti, međusobne potpore, a to je Sveti Ivan Pavao II. potvrđivao tijekom svoja tri pastoralna pohoda RH od kojih je svaki bio duboko značajan pravno i duhovno u svom povijesnom trenutku. Prvi put tijekom Domovinskoga rata '94. godine, zatim 1998. godine povodom proglašenja kardinala Alojzija Stepinca blaženim te zadnji put na početku 21. stoljeća 2003. kada je mlada suvremena Hrvatska država već bila zrelija. Svakako je znakovito što je sveti Ivan Pavao II odlučio posjetiti svoj voljeni hrvatski narod u povodu svoga stotoga pastoralnog pohoda izvan Italije.

Tijekom 1996. godine potpisana su tri ugovora o pravnim pitanjima, o suradnji na području odgoja i kulture, o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, a ti ugovori stupili su na snagu početkom '97. prije točno četvrt stoljeća, a potom godinu dana kasnije 1998. potpisan je još jedan ugovor o gospodarskim pitanjima. Ugovor o pravnim pitanjima na samom početku propisuje da su država i Katolička crkva neovisne i samostalne svaka u svom poretku. Također je propisano da se obje strane obvezuju u međusobnim odnosima potpuno poštovati to načelo u kontekstu brige za cjelovit duhovni i materijalni razvoj čovjeka i za promicanje općega dobra.

S obzirom da obje strane streme promicanju ljudskoga dostojanstva, društvene pravednosti, duhovnom i materijalnom boljitku čovjeka i općem dobru. Koristi od ovih nastojanja imaju zapravo svi pripadnici hrvatskoga društva bez obzira na njihov nacionalni, etnički, vjerski ili drugi identitet ili političku orijentaciju. Iako su međusobno neovisni i konceptualno odvojeni ovi ugovori postavljaju okvir istinskog partnerstva između države i crkve, njihove uzajamne potpore, poštovanja, bliskosti pa pak i međusobne povezanosti njihovih ciljeva i politika kojima je svrha uvijek čovjek.

Naprotiv oni u konačnici mogu služiti kao primjer za pripadnike drugih vjerskih zajednica primjerice za prihvaćanje identičnog modela i kriterija za financiranje vjeronauka u državnim školama, zatim za analognu primjenu koncepta koji se u Katoličkoj crkvi naziva kanonski mandat. Za priznavanje u pravnom poretku RH građanskih učinaka životnih zajednica koje su uređene državnim Obiteljskim zakonom i koje su sklopljene po pravilima vjerske zajednice i pred njezinim svećenikom za pravila o povratku imovine oduzete za vrijeme totalitarnih režima itd.

A budući da je Republika Hrvatska država u kojoj se građani većinski izjašnjavaju Katolicima normativni obuhvat ugovora sa Svetom Stolicom u odnosu na subjekte koji se odnose i broj obuhvaćenih pravnih pitanja bit će širi, ali ne zato što ti ugovori uvode drukčija pravno-relevantna pitanja. Ukratko rečeno svaki sporazum između dvaju subjekata međunarodnoga prava instrument je za sprječavanje sukoba i izbjegavanje zakona arbitraže ili još gore Zakona sile. Od početka svog postojanja pa sve do danas sporazumi koje je Sveta Stolica sklapala s državama predstavljaju trajno nastojanje za prilagodbu društvenim promjenama i vjerskoj stvarnosti. Takve prilagodbe vrijedne su za obranu ljudskih prava, a posebno vjerskih sloboda. Čak i u suvremenim državnim okvirima sekulariziranih ili nesekulariziranih društava. Bilo bi pogrešno misliti da su se u prošlosti sporazumi sklapali samo zato što su neke države bile kršćanske. Sveta Stolica je uvijek s vladarima i vladama, pa i nekatoličkim i nekršćanskim nastojala pregovarati o konkretnim uvjetima života crkve. Čak i tijekom stoljetnih stalnih mijena u europskoj povijesti, primjerice prilikom crkvenoga raskola i tijekom reformacije Sveta Stolica je nastojala uspostaviti najbolje moguće odnose sa civilnim vlastima zemalja bez obzira je li se ili nije radilo o katoličkim zemljama. Stoga se danas kao i u prošlosti sporazumi između Svete Stolice i država pokazuju korisnima za reguliranje života Crkve i za osiguravanje njezine neovisnosti usprkos željama vladara i vlada da se miješaju u život i organizaciju Katoličke Crkve Čak i u kontekstu društava koja su duboko povezana s katoličanstvom pokazalo se nužnim uspostaviti pravila kako bi se spriječila iskušenja civilnih vlasti da se upliću u poslove Crkve i naravno obrnuto.

Zanimljiv i Sui generis slučaj je Sporazum o imenovanju biskupa potpisan 22. rujna 2018.g. između Svete Stolice i Narodne Republike Kine, dakle govorimo o međunarodnom ugovoru između dviju strana koje se formalno još nisu međusobno priznale. Ovdje se želim prisjetiti riječi pokojnog kardinala Agostina Casarolia upućenom jednom službeniku državnog tajništva, on je rekao, nije važan ugovor već dogovor.

Na načelnim osnovama zajednička polazišna točka ugovorna strana može biti priznanje prisutnosti i povijesne uloge Crkve u oblikovanju nacije, kao što je to slučaj primjerice ovdje u Hrvatskoj i s raznim sporazumima potpisanim sa zemljama Srednje i Istočne Europe nakon pada Berlinskoga zida. No, počevši od Drugog Vatikanskog ekumenskog sabora preduvjet je rekao bih nužan vjerska sloboda. deklaracija „Dignitatis humanae“ o vjerskoj slobodi ponovno je potvrdila da je prostor autonomije zaštićen ovom građanskom slobodom u potpunosti pomirljiv sa zahtjevima „Libertas ecclesiae“ br. 13 koja ostaje prvo i temeljno načelo odnosa između Crkve i svakog drugog društva. Postoji citiram: „sklad između slobode Crkve i one vjerske slobode koju treba svim ljudima i zajednicama priznati kao pravo i u pravnom je poretku zakonima uglaviti.“ A konstitucija „Gaudium et Spes“ sa svoje strane ukazuje na različite aspekte „Libertas ecclesiae“ te izjavljuje „uvijek i svagdje Crkva mora imati pravo da s istinskom slobodom propovijeda vjeru, naučava svoju socijalnu nauku, da nesmetano služi svoju službu među ljudima te da izriče moralni sud, pa i o stvarima koje se odnose na politički poredak kada to traže temeljna prava, ljudske osobe ili spas duša.“ Vjerska sloboda je istovremeno i temelj i granica konkordata. Konkordati naime predstavljaju prilagođeno jamstvo, prije svega kolektivne i institucionalne dimenzije vjerske slobode, bez koje ona ne može postojati ni na individualnoj razini kako je pokazalo bolno iskustvo tzv. realnog socijalizma koji je prvenstveno težio dokinuti prakticiranje vjere u zajednici. S tim u vezi mislim da treba naglasiti da su gotovo sve europske zemlje koje su imale to iskustvo, a Hrvatska tu nije iznimka odabrale sustav sporazuma s crkvom za obnovu vjerskih sloboda. Međutim, institucionalna suradnja iz koje nastaju konkordati ne može utjecati na osobnu vjersku slobodu građana, bilo da su pripadni Katoličke Crkve , druge kršćanske vjeroispovijesti ili ne pripadaju nijednoj vjeri. U tim sporazumima Katolička Crkva ne traži od države da djeluje ni kako Defensor fidei, branitelj vjere, ni kao izvršna ruka kanonskog prava. Isključiva joj je namjera dobiti pravni okvir što je moguće prikladniji njenim specifičnim potrebama u okviru ustavnog prava na slobodu vjeroispovijesti. Nakon ovih općih razmatranja vratimo se na situaciju u Hrvatskoj. Osim četiri navedena međunarodna ugovora pravni odnosi između Hrvatske države i Katoličke Crkve dodatno su uređeni nizom dodatnih sporazuma. Ovi sporazumi sklopljeni su između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije kako bi se regulirala određena konkretna pitanja. U okviru međunarodnih ugovora ovi se dodatni sporazumi prilagođavaju u praktične i konkretnije svrhe, oni nemaju status međunarodnih ugovora, već operativnih sporazuma mjesne Crkve , lokalne Crkve i države čiji je cilj dodatno odrediti generička pravila četiriju međunarodnih ugovora i učiniti njihovu provedbu učinkovitijom. Sklapanje tih sporazuma izraz je iskrenosti, otvorenosti, povjerenja, ali i stalne svijesti da se ugovorne klauzule ne poimaju čisto formalnima ili pak hipotetičkim izjavama već da se poimaju kao pravni sadržaji koji teži svoje ostvarenju u svakodnevnom životu radi postizanja općeg dobra. Možemo dakle reći da dodatni sporazumi predstavljaju posebni sui generis izvor prava u pravnom poretku RH. Takvi dodatni sporazumi mogu biti vrlo kratki, a nastaju na temelju jednostavnih i operativnih pregovora inter partes. Kao primjer spomenuo bih Ugovor o Caritasu Katoličke crkve u RH koji je potpisan 18. ožujka 2022. godine kojom prilikom je Vlada RH snažno naglasila da RH kršćansku solidarnost smatra jednom od svojih temeljnih društvenih vrijednosti. Ova izjava od velike je važnosti kao izraz hrvatske društvene stvarnosti, ali i kao potvrda suštine cjelokupnih odnosa između RH i Svete Stolice.

Zemlje osnivateljice EU i tvorci njezinih temeljnih ideja smatraju da su jezgra ove multinacionalne organizacije i ujedinjujući čimbenik njezinih unutarnjih različitosti u osnovi utemeljeni na kršćanstvu i kršćanskoj ideji solidarnosti. Zakonskim uređenjem karitativne djelatnosti i socijalne skrbi o najpotrebitijima Katolička crkva i RH djeluju više kao katalizatori ujedinjeni u zajedničkom cilju nego kao puki partneri u procesu ili pak kao dvije strane u neko čisto formalnom ugovoru. Primjer Caritasa iz spomenutog ugovora o Caritasu možda na najbolji mogući način oslikava izvornu namjeru, plemenitost svrhe i cilja svih pravno i osobno uključenih u projekt razvoja odnosa između RH i Svete Stolice tijekom posljednjih četvrt stoljeća odnosno na konkretnijoj i operativnoj razini između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije. Kao što sam već ranije spomenuo kroz povijest, ali i danas odnosi hrvatskoga naroda i Svete Stolice neprekidno su bili ukorijenjeni u određenim stvarnostima. Te su stvarnosti na brutalan način negirali totalitarni režimi koji su nastojali dokinuti život crkve i vjeru hrvatskoga naroda posebice eliminacijom i uništavanjem crkveno pravnih osoba, a da ih nikad nisu uspjeli uništiti. Totalitarni su režimi nastojali poništiti duh i duhovna, ali i vremenita dobra kroz koja su župe, biskupije, ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, druge institucije, bolnice, sirotišta, crkvene kulturne ustanove i druge crkvene društvene stvarnosti izvršavali crkveno poslanje.

Duga desetljeća totalitarne destrukcije ostavila su ozljede koje ne mogu lako zacijeliti. Gospodine predsjedniče još jednom vam zahvaljujem što ste mi ukazali čast davši mi priliku da se obratim ovom uglednom skupu prigodom 30 obljetnice priznanja Hrvatske od strane Svete Stolice, a posebno prigodom 25 obljetnice stupanja na snagu naša prva tri ugovora.

Ti pravni akti i njima propisani odnosi nisu stvoreni da kažem ex nihilo ni iz čega, oni su rezultat dubokih i dugih povijesnih dinamika, motivacija, implikacija, konteksta i tradicija. Treba ih vjerodostojno i kontekstualno tumačiti i na taj način razumjeti. Odnosi RH i Svete Stolice nikada nisu bili čista formalnost ili puka administrativna fasada, pravi oblik bez stvarnog sadržaja i iskrene obostrane namjene da se cjelovitost tog sadržaja oživi. Povodom ovih velikih i značajnih obljetnica valja istaknuti dugu i čvrstu vjeru hrvatskog naroda, ali i dobronamjernost bona fides u odnosima Svete Stolice i ovoga naroda. Oni čine tkivo koje je temelj svakog oblika i formalne pojave pravnih ugovora i drugih postupaka u kojima su se oblikovali i razvijali naši odnosi. Upravo zbog te sveobuhvatne iskrenosti Sveta Stolica kroz stoljeća ostaje osobito privržena Hrvatskoj, a i danas vjerno stoji uz svoj ljubljeni hrvatski narod. Hvala na pažnji.

Uzoriti gospodine kardinale državni tajniče Parolin još jednom u ime zastupnica i zastupnika Hrvatskog sabora zahvaljujem se na današnjem posjetu HS, zahvaljujem se na vašem obraćanju i ovaj vaš govor danas potvrda je sjajnih i sadržajnih odnosa između Hrvatske i Svete Stolice i mi svi zajedno ovdje želimo da se ti odnosi razvijaju i ubuduće na dobrobit i jedne i druge zemlje i hrvatskog naroda.

Kao što sam rekao, idemo na prvu točku, to je, konačni prijedlog zakona, kao što je i najavljeno jučer bilo: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, drugo čitanje, P.Z.E. br. 246; Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85 Ustava RH i čl. 172. u svezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Mile Horvat. Izvolite. Imamo replike već prije nego što je došao predstavnik, ali izvolite. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka je danas u drugom čitanju. Ja ću reći kratko razloge zbog čega smo išli u izmjene ovoga Zakona, a onda ću reći koje su razlike između, odnosno koje su primjedbe između prvog i drugog čitanja pristigle nama u Ministarstvo. Dakle 2019. smo donijeli Zakon o zaštiti zraka, u međuvremenu su se desile okolnosti koje su dovele do razloga da moramo ići u izmjenu i dopunu ovog Zakona. Okolnosti su dakle sljedeće, dobili smo 30. listopada 2020. g. pismo službene obavijesti EK zbog povrede, odnosno zbog nepravilne primjene odredbi Direktive 50 iz 2008. g. o kvaliteti zraka, čišćem zraku za Europu, to ću objasniti dakle. Istovremeno smo iskoristili, dakle i imamo obavezu, ali je i ovo bila prilika da onda u ove izmjene i unesemo, implementiramo Uredbu 1020 iz 2019. o kojim se uređuju nadzor tržišta i sukladnosti proizvoda, a zatim Direktiva 42 iz 2004. o ograničavanju emisija hlapljivih organskih spojeva te Direktiva o uslugama 123 iz 2006. g. kratko ću samo o svemu tome nešto reći po koju rečenu. Dakle da, u razdoblju od 2013. do 2020. u aglomeracijama Zagreb i Osijek, u većim gradovima industrijskih zona, kao što su Sisak, Kutina i Slavonski Brod, zabilježenu su .../nerazumljivo/... prekoračenja dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica u svim godinama mjerenja. Dakle u Hrvatskoj su zbog prekoračenja koja su zabilježena u razdoblju od 2013. do 2019. g. sljedeći gradovi izradili akcijske planove za poboljšanje kvalitete zraka, to su grad Zagreb, Sisak, Kutina, Osijek, Rijeka, Slavonki Brod, Vinkovci i Velika Gorica. Sukladno obvezama o izvješćivanju EU dostavljeni su sljedeći akcijski planovi, to akcijski planovi grada Zagreba, Siska, Osijeka, Kutine, Sl. Broda i Velike Gorice. Dakle, Ministarstvo je njihove akcijske planove dostavilo, sukladno svojim obavezama i kao što sam rekao, 30. listopada 2020. smo dobili pismo obavijesti ili tzv. pilot od EU komisije gdje se kaže da su navedeni akcijski planovi prespori u izvršavanju svojih mjera, dakle naveden je prespori trend smanjenja emisija prema mjerama iz navedenih akcijskih planova. Dakle da bi kao država izbjegli onda i kazne po ovom pilotu, mi smo Komisiji odgovorili kako će jedna od mjera će biti i dodatna analiza zakonskog okvira, odnosno izmjena ovoga Zakona gdje smo definirali određene odgovornosti za donošenje, dakle definirali subjekte i njihove odgovornosti za donošenje akcijskih planova, za provedbu akcijskih planova, izvješćivanje o akcijskim planovima, odnosno provedenim mjerama i definirali smo obavezu financiranja mjera koje su u tim akcijskim planovima bile prihvaćene i dakle to je bilo, pozitivno je to primljeno u Komisiji, mi smo onda pristupili izradi ovih izmjena Zakona o zaštiti zraka. Najbitnija izmjena je u čl. 54 dakle gdje smo definirali da je obavezno mišljenje o prihvatljivosti akcijskog plana koje daje ministarstvo nadležno, to je Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja. To mišljenje se donosi na temelju prethodno pribavljenih mišljenja nadležnih tijela državne uprave, nadležnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i drugih nadležnih tijela nositelja pojedinih aktivnosti u postupku izrade akcijskih planova. To je, to smo .../nerazumljivo/... dakle Ministarstvo kontrolira mjere koje su propisane u tim akcijskim planovima i to smatramo da je vrlo bitna činjenica kontrole kvalitete propisanih mjera jer od njih se očekuje da u periodu trajanja akcijskog plana koji se donosi najčešće na 4 godine te mjere onda i poluče u smanjenju emisija. Bez tog mišljenja se akcijski plan ne može usvojiti, a do sad u prethodnom zakonu to nije bila obveza. Dakle, slobodno su se donosili akcijski planovi od strane čelnika lokalne samouprave, ali nije bila obaveza kontrole mjera iz tih akcijskih planova. Dakle akcijski planovi moraju biti osigurana mjere koje su predviđene u tim akcijskim planovima, a koje su usuglašene sa svim dionicima koji se sastavljaju akcijski plan, a koje su, date na mišljenje tim dionicima i ako su ta mišljenja pozivna o tim mjerama, onda te mjere moraju biti financijski definirane u proračunu jedinica lokalne samouprave odnosno predlagatelja mjera u tom akcijskom planu. To mogu biti i Hrvatske ceste, to može biti i netko od nadležnih ministarstava, dakle ne samo lokalna samouprava. Dakle, nije samo proračun lokalne samouprave opterećen sa troškovima provođenja mjera, ponavljam ne samo proračun jedinica lokalne samouprave gradova nego i svih onih čimbenika koji predlažu u određenoj raspravi, u stručnoj raspravi pri izradi toga akcijskoga plana koji predlažu mjere oni moraju osigurati u svojim proračunima i provođenje tih mjera. Konkretno ako se jedna od mjera izgradnja cestovne dionice kroz određenu aglomeraciju odgovorni su za financijsko obezbjeđivanje te mjere dakle proračun Hrvatskih cesta, odnosno onih tko će tu mjeru provoditi. Ono što je ovdje bitno reći da je čelnik jedinice lokalne samouprave je odgovoran za samu izradu akcijskog plana. Znači on mora inicirati postupak izrade akcijskog plana, znači provesti javnu nabavu za izvršitelja, dakle za donositelja toga akcijskoga plana a to su ovlaštenici koji imaju ovlaštenje ministarstva, znači stručne osobe. Jedinica lokalne samouprave ima obvezu akcijski plan donijeti u roku od 15 mjeseci, zatim dostaviti ministarstvu na mišljenje i akcijski plan se u roku od 18 mjeseci od godine gdje su utvrđena prekoračenja mora donijeti a ministarstvo ga mora u narednih šest mjeseci poslati nadležnoj komisiji na ocjenu, odnosno na praćenje.

U njemu će biti definirani metodologija izrade akcijskog plana, dakle pripremljeno je za ministra već Pravilnik o načinu izrade, kriterijima i uvjetima izrade akcijskih planova. Taj pravilnik je rađen u skladu sa direktivom o kvaliteti zraka i provedbenom odlukom o izvješćivanju. Dakle, pratili smo europsku regulativu vezanu za kriterije kod izrade akcijskih planova. Isto tako člankom 54. smo uveli obavezno izvješćivanje o provođenju tih akcijskih planova. Znači kroz dvije godine akcijski plan se prati od strane lokalne samouprave. Sva ta mjerenja i izvješćivanja se stavljaju na stranice lokalne samouprave da građani mogu aktivno učestvovati, dakle biti informirani o svim kretanjima ovih mjera i realizaciji mjera iz akcijskih planova. Isto tako, mi smo omogućili da ispitni laboratorij, dakle to su specijalizirane institucije koje provode mjerenja na lokalnim mjernim postajama, da vam kažem da Republika Hrvatska ima 76 mjernih postaja, 26 su državne mjerne postaje koje se financiraju dijelom iz proračuna, dijelom iz Fonda za zaštitu okoliša i imamo 50 lokalnih postaja koji su raspoređeni u onim lokalnim samoupravama koje su same odlučile i procijenile da je korisno mjerenje kvalitete zraka na njihovom području naročito ako imaju zonu sa industrijskim postrojenjima, onda imaju i potrebu za mjerenje, praćenje kvalitete zraka.

Dakle, oni po samoj svojoj dozvoli lokacijskoj, gdje su propisane mjere koje se moraju pratiti pri njihovom radu oni imaju svoje mjerne postaje.

To su Zagreb, Rijeka, Split i Osijek i na njima su instalirane, dakle postavljene državne stanice, državne mjerne postaje koje su svojim informativnim sustavom povezane sa informativnim sustavom Europske komisije onda one na taj način prate mjerenja i upravo zbog toga su i signalizirali da u tim aglomeracijama akcijski planovi se ne provode prema propisanim mjerama koje su sami sebi zadali. Isto tako smo ovim zakonom regulirali i ponašanje inspekcije u slučaju kontrole goriva na brodovima. Ja ću ovdje reći da brodovi na otvorenom moru u svojim tankovima mogu koristiti gorivo sa više od 0,5% sumpora. Međutim, kada uđu u luku one u svojim tankovima moraju imati gorivo sa manje od 0,1% sumpora. Inspekcije izlaze, dakle u svom postupanju, kontroliraju sadržaje tih spremnika i naravno postupaju sukladno ovim odredbama. Ovo se ne odnosi na brodove, dakle ovo se odnosi prije svega na brodove koji su tonaže preko 400 tona. Dakle, ne odnosi se na domaće ribarske brodice, kočarice itd. Kontrola njihovog goriva se provodi preko samih dobavljača goriva, dakle kontrolirajući dobavljače goriva kontroliramo onda sadržaj u spremnicima i tih domaćih ribarica, odnosno ribarskih brodova. Isto tako smo ovdje rekli da postoje prema rečenoj direktivi i proizvodi čiji su sadržaji hlapljivih organskih spojeva preko visokih graničnih vrijednosti. Dakle, radi se o bojama koje se koriste u radionicama kad se vrše restauracije vozila, tzv. oldtimera. Te boje koje su imali organske hlapljive spojeve preko graničnih vrijednosti se moraju staviti pod kontrolu. Ovim izmjenama zakona dakle će se one moći koristiti na način, na način da za svaku takvu potrebu ministarstvo izdaje dozvolu za određenu količinu tih boja koje se onda mogu, dosada je to bilo slobodno tržište bez kontrole korištenja takvih, takvih boja s organski hlapljivim spojevima. Konačno dakle ovim izmjenama smo inspekciji dali mogućnost da naredi i provedbu određenih mjera iz akcijskih planova. Dakle, u prethodnom zakonu ta mogućnost, inspekcija nije imala tu mogućnost što je donekle i malo apsurdno pitanje da inspekcija nije mogla narediti provođenje mjera koje su akcijskih planovima tih lokalnih samouprava ili aglomeracija bili propisani. I konačno dakle stavkom 101. su određene kaznene odredbe za čelnike lokalnih samouprava ukoliko ne izrade akcijski plan, ne provode akcijski plan, ne predvide sredstva u svojim proračunima za financiranje mjera iz tog plana i ne obavještavaju javnost. Isto tako dakle, isto tako je predviđena i novčana odgovornost i svih ostalih sudionika koji sudjeluju u izradi tog akcijskog plana. Dakle, ako je jedna od mjera koju je predložilo moje ministarstvo za ne provođenje tih mjera u tom akcijskom planu će biti odgovoran čelnik toga ministarstva ili čelnik Hrvatskih cesta ukoliko je jedna od mjera bila vezana kao što sam rekao za izgradnju određene cesta kroz aglomeraciju. Dakle, ne postoji ovdje nije predviđena samo odgovornost čelnika lokalne samouprava već svih dionika koji u izradi, u predlaganju tih mjera u akcijskim planovima i prihvaćanjem tih mjera sudjeluju. Dakle, nije dovoljno samo predložiti ukoliko ne postoji suglasnost i ne postoji volja da se to i de facto onda i financijski i poprati u dokumentu odnosno u proračunima predlagatelja jer onda su te mjere same za sebe postaju, postaju bespredmetne. Između prvog i kazne su ovdje dosta visoke, dakle samo ću reći da je, su kazne za takve čelnike negdje od 50 do 100.000 kuna. Dakle, to su kazne njihove, to nisu kazne koje se mogu prenijeti na, na građane ili poreske obveznike. Isto tako dakle to, takva kazna se može, takvom kaznom se onda može kazniti i svi ostali dionici koji svoje mjere koje su predložili, ugradili u akcijski plan ovaj nisu korektno, ne prate provođenje, nisu predvidjeli financiranje ili na kraju ukoliko opstruiraju provođenje tih akcijskih planova. Između prvog i drugog čitanja, između prvog i drugog čitanja smo imali primjedbe Odbora za zakonodavstvo nomotehničke naravi, to smo prihvatili. Isto tako smo imali primjedbe zastupnika HSLS-a, Reformista i Klub zeleno-lijevog bloka koji su tražili da se u Članku 7. briše stavak 4., to nismo prihvatili jer Člankom 7. je definirano, definiran je rad DHMZ-a koji obavlja poslove definirane je u tom Članku 7., on je referentni zavod za provođenje ovoga zakona. Prema tome, nismo mogli prihvatiti tu primjedbu. Sad na kraju ću vam reći samo informaciju da popunimo sliku o svemu ovome. Dakle, u toku su DHMZ provodi jedan, dva vrlo važna projekta.

Korisnik je kao što sam rekao Državni hidrometeorološki zavod, a partner mu je Institut za medicinu rada i medicinska istraživanja. Rezultat tog projekta je slijedeći, dakle na današnji dan u rad je pušteno 8 mjernih postaja to su Osijek 1, Osijek 2, Kutina 1, Slavonski Brod 1 jedna mjerna postaja, Sisak jedna mjerna, Zagreb 3 mjerne postaje, Rijeka 1 i Desinić. U završnoj fazi su i 3 mjerne postaje koje će nadam se biti vrlo brzo postavljene, a to su Pula, Višnjan i Omišalj.

To dosada nije bilo moguće, dakle to je jedan moderan europski model koji čak i nije jeftin. Dakle, i kroz ovaj projekat smo mi dobili priliku odnosno DHMZ dobio priliku da se modernizira i da se to stavi u funkciju upravo izrade ovih akcijskih planova. I drugi projekat je modernizacija meteorološke mjeriteljske mreže to je METMONIC koji je težak negdje oko 340 miliona kuna, 290 su EU sredstva ostatak je hidrometeorološki zavod i Fond za zaštitu okoliša financira. Šta je ovdje bitno? Kroz te aktivnosti, kroz taj projekat ćemo modernizirati ukupno 450 postaja u RH. Dakle, imamo 34 glavne meteorološke postaje, 139 klimatoloških postaja, 264 kišomjernih postaja, 6 meteoroloških radara, 2 visinske postaje i 5 meteorološko oceanografskih plutača. Dakle, početkom 2002. godine pušten je u operativni rad novi meteorološki radar na staroj lokaciji Gradište u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U tijeku je testni rad na lokaciji Bilogora, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Krajem ožujka 2022. postavljen je radar na lokaciji Debeljak u općini Sukošan.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zraku, zakona koji će zasigurno izazvati pozornost javnosti u onim gradovima u kojima su premašene granične vrijednosti. Pozdravljam svaki zakonodavni napredak koji će pomoći mojim sugrađanima da imaju čisti zrak. Ali kako je situacija po pitanju onečišćenja zraka u gradu Slavonskom Brodu malo kompleksnija jer jedan dio zagađenja naravno dolazi iz susjedne nam BiH što će to konkretno značiti za grad Slavonski Brod uz ove akcije planove, još uvijek će trebati razgovori i dogovori sa našim susjedima kako bi našli zajedničko rješenje i koja će uloga biti ministarstva u tome nadalje?

Dakle, tamo imamo dvije mjerne postaje Slavonski Brod 1 i Slavonski Brod 2, činjenica jeste da su onečišćenja zraka jača u zimskom periodu kad privatna ložišta se koriste intenzivno, a da sad imamo mjerenja koja pokazuju određenu progresiju odnosno smanjenje onečišćenja. Činjenica jeste da je Slavonski Brod i lociran način da nemate velikih provjetravanja kao u nekim drugim aglomeracijama, da su velike magle koje su isto faktor koji utiče na spuštanje tih čestica.

Poštovani državni tajniče. Europska agencija za okoliš već godinama upozorava na lošu kvalitetu zraka u Hrvatskoj. Prema njihovoj procjeni svake godine preko 5.000 preuranjenih smrti zbog loše kvalitete zraka. Dosta se u ovim izmjenama i dopunama govori o akcijskim planovima, ali kako će se oni izraditi ako nemamo dovoljno mjernih potaja, a to je evidentno. Svega 27 je u državnoj mreži nešto radite po tome i to toplom pozdravljam, ali uz dužno poštovanje prema onečišćivačima i njihovim mjernim postajama dok ne budemo imali državnu mrežu koja će pokriti kvalitetno kompletno cijelu Hrvatsku teško možemo imati i kvalitetne podatke vezano za kvalitetu zraka.

Dakle, režim raspoređivanja državnih mjernih postaja je riješeno uredbom o onečišćenju, dakle po toj uredbi je Hrvatska podijeljena kao što sam rekao na pet zona onečišćenja i četiri aglomeracije po broju stanovnika, kriterij je europski broj stanovnika, industrijska eksponiranost i tako, dakle te su aglomeracije Osijek, Rijeka, Split, i Zagreb. Oni po toj uredbi imaju državne postaje, grad Osijek ima čak dvije mjerne, sve ostale su raspoređene prema kriterijima iz ove uredbe.

Cilj predloženih mjera i izmjena i dopuna ovoga zakona je svakako prije svega donošenje kvalitetnijih akcijskih planova te primjenu učinkovitih mjera smanjivanja onečišćenja zraka kako bi se postigle granične vrijednosti. Znamo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira razne projekte i programe iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, primjerice sufinanciranje energetske obnove zgrada, obiteljskih kuća, nabavke energetsku učinkovitih vozila za građanstvo i jedinice lokalne samouprave i gospodarstvo i razne druge projekte. Zanima me razmišljate li o modelu javnih poziva za korištenje ovih sredstava koji će dati prednost jedinicama lokalne samouprave koje imaju veća zagađenja, a manje indekse razvijenosti odnosno jedinice lokalne samouprave sa manjim zagađenjima? Jel znamo da dosadašnji javni pozivi to ne valoriziraju, teško će doći do smanjenja onečišćenja zraka odnosno postizanje graničnih vrijednosti u sredinama [[Upadica Reiner: Hvala.]] ovim sredinama bez izravne pomoći Dakle, apsolutno se slažem s vama da lokalne samouprave pogotovo sa manjim fiskalnim kapacitetima ne mogu se same nositi sa ovim problemom. Dakle, Fond za zaštitu okoliša ima određenu politiku u suglasnosti sa ministarstvo da financira projekte koje dovode do smanjenja onečišćenja zraka. Tako i u 2020.g. je proveo 11 poziva u vrijednosti od 430 milijuna kuna, u 2021.g. su bila tri poziva u vrijednosti od 525 milijuna kuna koje bi trebale rezultirati smanjenjem onečišćenja zraka u pojedinim aglomeracijama dakle, kako je to ko koristio, ja sad ovog trenutka nemam taj pregled koje su lokalne samouprave konkurirale, ali mislim da su ova sredstva bila dostupna svima koji su bili spremni to koristiti.

Treba napraviti te akcijske planove u tom se slučaju ministarstvo pojavljuje kao nadzorno tijelo i savjetodavno tijelo, a kasnije vjerojatno i kao kontrolno tijelo s obzirom da se prikupljaju podaci iz svih mjernih postaja. Vjerujem u on linu u realnom vremenu pretpostavljam nema podataka kako se to prikuplja, ali piše da informacijski sustav vodi Ministarstvo. Moje pitanje je što je predviđeno, u kojim intervalima će se raditi korektivne radnje, odnosno aktivnosti ukoliko se vidi da se nešto loše dešava, odnosno nema popravka u svezi kvalitete zraka?

Uvaženi zastupniče, dakle cijela stvar funkcionira na način da ove državne mjerne postaje su uvezane sa nadležnom službom u Komisiji i prate se granične vrijednosti prekoračenja graničnih vrijednosti na tim državnim postaja, a ovdje govorimo sad o lebdećim česticama PM10 i 2,5. Kad one pređu granične vrijednosti ... [[Govornik se ne razumije.]] u drugu kvalitete zraka u toku cijele godine, dakle ne možemo pikove računati nego se po Uredbi o vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari koje je propisala kriterije, prate se ti postotci prekoračenja i onda se reagira. Komisija je reagirala na način da je rekla da mjere koje su ovi akcijski planovi u ovih 5 gradova propisane nisu dovele do ovih smanjenja.

Kad smo već na temi zaštite zraka, možemo se i dotaknuti samih klimatskih promjena pa ću iskoristiti ovaj prijedlog Zakona da vas napomenem na obavezu RH sa zadnjeg summita o klimatskim promjenama iz Glasgowa gdje je predsjednik Vlade rekao da ćemo zasaditi milijun stabala godišnje do 2030. g. ne bi li tako smanjili upravo CO2 otisak RH, posebice kada gledamo broj gostiju i turista koji nam dolaze za vrijeme sezone. Ja moram napomenuti da ovdje imamo jako dobre primjere sadnje i pošumljavanja samo iz Saveza izviđača Hrvatske kroz projekte Boranka, Šumoborci, CO2MPENSATING BY PLANTING, tako da zanima me jeste li u kontaktu konkretno s njima, kako planira Ministarstvo ispuniti taj zahtjev

Dakle, razgovara se o tome, razgovara se ovog trenutka i s Ministarstvom turizma kako to da se provede, razgovara se i sa Hrvatskim šumama koji dakle, šumari znaju da posaditi možemo nešto, ali saditi tako veliki broj sadnica spada pod režim šumskih osnova i određenih kriterija i pravila koje šumarska struka treba da verificira. Dakle postoji taj razgovor i vidjet ćemo u skoro vrijeme kako će on rezultirati. Dakle poštovani državni tajniče. Sa situacijom i konstantnim onečišćenjem zraka u Slavonskom Brodu ste upoznati. Tamošnji stanovnici pokušavaju pratiti podatke iskazane na postavljenim uređajima, no to je iz niza razloga otežano. Naime, mjerni uređaji se često kvare ili se podaci validiraju. Što to točno znači kada se podaci validiraju? Čemu služi taj postupak? Ovo vas pitam prvenstveno zato što ja nisam našla odgovor na to pitanje, u pojmovniku ga nema u ovom prijedlogu Zakona, a drugo, dakle upravo taj postupak validacije rađa sumnji kod naših sugrađana u transparentnost očitovanja podataka na samim mjernim uređajima. Dakle, u Slavonskom Brodu imamo dvije mjerne postaje koje su u državnom režimu, dvije državne mjerne postaje, Brod 1 i Brod 2. Podatke obrađuje referentni zavod, znači ili ovaj, DHMZ ili neki drugi referentni zavod. Kako oni to rade, kojim tehnikama, ja bih morao pitati, ako se prihvaćate da je odgovor, pitat ću ih da mi objasne kategoriju validiranja podataka. Dakle odredbom čl. 48b govori o tome da kad je riječ o oldtimerima da mogu biti određena odstupanja vezana uz upotreba boja i lakova, ali jednako tako su omogućena i određena odstupanja u svrhu održavanja i obnove građevina koje su zaštićeno kulturno dobro. Ono što je za očekivati da zgrade javne namjene imaju još godinu dana da za njih iskoristimo sredstva koja su nam bila iznamijenjena iz fonda solidarnosti.

Dakle što se tiče samog fonda solidarnosti i naknade troškova posljedica potresa i u samom Zagrebu, ali i ovim županijama i na Baniji, itd., unutar našeg Ministarstvo dakle otvoreni su bili pozivi za prijavljivanje troškova u vodnim projektima, u energetici i kod nas u gospodarenju otpadom vezano za čišćenje prostora od građevinskog materijala.

Poštovani državni tajniče u svom ste izlaganju rekli kako su Pula, Višnjan i Omišalj kroz zaseban projekt dio sredina na kojem su se postavile mjerne postaje za kvalitetu zraka. Konkretno u općini Omišalj, odnosno u Omišlju postavljena je takva postaja nakon što smo dali suglasnost za osnivanje prava služnosti prije pet godina. S obzirom na njenu konstituciju ja ne mogu razaznati da li je ta postaja stavljena u funkciju, da li ona funkcionira ali me zanima pod kojim uvjetima i u kojim intervalima će općina Omišalj moći dobiti podatke o rezultatima sa te mjerne postaje sve zbog činjenice da je već na području općine Omišalj jedan onečišćivač dao izvješće u kojem je utvrđeno 32 puta više čestica prizemnog ozona negoli je to bilo prihvatljivo, a nemamo informaciju je li tko za to odgovarao. Dakle, podaci sa tih mjernih postaja će dolaziti kao što sam rekao po novom ovom projektu u DHMZ i oni će biti baza podataka, oni će obrađivati ih i oni bi po tome trebali nama signalizirati ukoliko dođe do tih prekoračenja. Dakle, mi ovog trenutka ja ne mogu sa sigurnošću potvrditi da je u ministarstvu došla takva informacija. Ali definitivno iz projekta IRQ sa modernizacijom cijelog sustava DHMZ-a bi trebali dobivati ovakve podatke i sa ove vaše mjerne postaje. Moje pitanje se odnosi na praćenje emisije iz odlagališta otpada.

Radi se o velikom broju odlagališta koja predstavljaju značajni emiter otpadnih čestica, otrovnih mirisa, neugodnih odlagališta plinova, odnosno stakleničkih plinova metana i ugljičnog dioksida. Međutim u sklopu propisa o zaštiti zraka i propisa koji reguliraju područje praćenja i emisije odlagališta otpada nisu prepoznati kao nepokretni izvori emisija. Budući da postoji obaveza praćenja emisije sa odlagališta otpada dok rade i kad su zatvorena moje je pitanje da li je pravno moguće provesti akreditaciju od Hrvatske akreditacijske agencije i dobiti dozvolu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za mjerenje emisija sa odlagališta otpada koja ponavljam nisu prepoznati kao nepokretni izvori emisija. Dakle, ovdje imamo situaciju da je uredbom o graničnim vrijednostima odlagališta otpada koja su, neka su aktivna, neka nisu, dakle nisu stavljeni u kategoriju nepokretnih izvora emisija kao što su kućna ložišta itd. I sukladno tome na njima se ne provodi mjerenje onečišćujućih tvari u zraku. Mi kao ministarstvo, dakle ne izdajemo dozvolu akreditiranoj organizaciji. Dakle, agencija da bi, ona izdaje akreditaciju određenoj organizaciji ili subjektu za mjerenje pojedinih čestica onečišćenja. Mi kad izdajemo dozvolu onda izdajemo dozvolu koja već mora u sebi sadržavati tu akreditaciju.

Poštovani državni tajniče, evo već je kolega Ante Bačić postavio to pitanje, ali ja ću ga ponoviti malo nadopuniti. Radi se o pošumljavanju, znači u ovom kontekstu. Kao što znamo, a vjerujem da vam je ova činjenica poznata također šume itekako mogu doprinijeti filtraciji zraka i upravo u kontekstu toga bi trebalo što prije krenuti na posao vezano uz obvezu, obećanje i predsjednika Vlade, a radi se o obvezi jer je to obećano, znači sadnje milijun stabala godišnje. Jel' se krenulo, gdje se došlo? Također moram ovdje reći jednu iznimno važnu stvar, a to je dalmatinske šume, šume pinusa halepensisa, alepskog bora, pinusa nigre, crnog bora su poharane borovim četnjakom, borovim prelcem. Što se radi po tom pitanju? Dakle, imamo kataklizmu boro prelac i boro četnjak su uništili više stabala nego svi šumski požari zajedno. Dakle, vezano za pošumljavanje, odnosno sadnju milijun stabala kao aktivnost koju smo mi kao država prihvatili u sklopu inicijative spremni za 55 rekao sam da su ovog trenutka razgovori kako to provesti na terenu. Dakle, šumarska struka ima svoja pravila, gospodarske osnove su jasne. Pitanje je n a kom prostoru i kako pošumiti milijun stabala i tu očekujemo da struka šumarska nam pomogne i da kaže način, lokacija, koja vrsta itd.

Poštovani državni tajniče, jučer na Odboru za zaštitu okoliša i prirode postavilo se pitanje što ukoliko čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave koji su dužni donijeti akcijske planove u strahu možebitnog neispunjenja odredbi iz akcijskih planova i nakon toga kažnjavanja učinu da ti njihovi predloženi akcijski planovi budu nedovoljno ambiciozni za ono što se traži, za poboljšanje kvalitete zraka.

Uvaženi zastupniče dakle prva radnja je da čelnik lokalne samouprave pokrene inicijativu za izradu akcijskih planova. Dakle, ne radi on akcijske planove, ne rade niti njegovi ljudi nego rade ovlaštene specijalizirane kuće koje se odaberu na javnom pozivu. I one onda daju prijedlog tih mjera sa stanovišta struke. Te mjere se moraju usuglašavati sa svim tijelima koje su zainteresirane u cijeloj toj stvari. Kad se to usuglasi takav prijedlog akcijskog plana se dostavlja ministarstvu. Naše službe onda upoređuju sve te suglasnosti i kažu ovaj akcijski plan je usuglašen u svim elementima.

Također, u nedavno objavljenom dokumentu pregleda stanja ljudskih prava u Hrvatskoj vidimo naglasak na tome da mjere za smanjenje zagađenja zraka izostaju. Evo, doista mi nije jasno, a vjerujem da i većini naših građana nije jasno pa dajte nam malo objasnite tko tu daje krive informacije, da li ministarstvo ili Europska komisija. I također što se tiče Slavonskog Broda konkretno akcijskih planova, prošli put ste rekli 6 ovaj puta 8 puta da je vraćan na doradu, dakle to je jedan ogroman međuperiod u kojem je zasigurno moglo biti puno više učinjeno. Dakle, dok plan nije prihvaćan od se ili nikako ili puno slabije provodi, dakle govorimo o jednom velikom vremenskom periodu pa evo pitanje je zar se tu nije moglo učiniti puno više da konačno dobijemo evo akcijski plan bilo kakav prihvaćen da se zapravo i počnu provodit mjere. Dakle, komisija kad nam je poslala pilot referirala se na akcijske planove i na mjerenja u periodu od 2013. do 2019., na ovih 5 aglomeracija. Mi zvanično ministarstvo ima izvjesnu informacijom da ovog trenutka smo u prvoj kategoriji dakle čistoće zraka jer prošlo je period grijanja, dakle kućna ložišta se više toliko ne koriste i mjerenja pokazuju, dakle podatak koji mi imamo, ne mjerimo to mi u ministarstvu nego taj podatak dobijamo od, od ovlaštenoga instituta da smo, da je RH ovog trenutka u prvoj kategoriji čistoće zraka. Vezano za Brod, za akcijske planove, 2018., 2019., 2020., listopad 2020., siječanj '21., srpanj '21., prosinac '21. su planovi, dakle datumi kad su planovi dostavljeni u ministarstvo, vraćeni na doradu, njihov, ne gradonačelniku nego ovlaštenicima koje je gradonačelnik platio da kao struka to urade. Poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepa. Pa uvaženi državni tajniče evo danas govorimo o Zakonu o zaštiti zraka i očito je da je ono što nas najviše interesira jest povjerenje u podatke. Tako da pitanje je na koji način to riješiti jer sjetimo se prošle godine recimo Grada Zagreba gdje se danima i mjesecima tvrdilo da je Grad Zagreb najprljaviji tj. ima najgori zrak čak gori i od nekih gradova u Kini, u Indiji itd., dok se nije netko malo bolje pozabavio time i utvrdio da takva mjerna postaja uopće ne postoji. Da je to bila želja očito nekih koji se bave tim aparatima koji se mjere čistoću zraka i onda on ima svoju stranicu na kojoj su mediji iščitavali ovaj da je Zagreb najzagađeniji, međutim nakon toga se ispostavilo da to nije tako. Ima li ovaj zakon određene odredbe i kazne za takve mogućnosti da se ljude ne uzbunjuje bez ikakvog razloga jer znamo da imamo točkaste probleme i grad Slavonski Brod i neke mjesta gdje smo, imamo centre za gospodarenje otpadom i sigurno da tamo ima određenih problema, ali možemo li generalno analizirati i odgovoriti u Hrvatskoj je zrak loš, a nemamo dovoljno dobre podatke i kako povjerenje stvoriti ako imamo i takve pojave koje nam se događaju i da li ovaj zakon to rješava. Dakle, uvaženi zastupniče prvo mislim da će se s ovim projektom IRQ koji je dobio DHMZ kao naš glavni referentni zavod dakle sa najvalidnijim podacima, da će se popraviti kvaliteta, modernizirati cijeli sustav mjernih praćenja kvalitete zraka. Ja mislim da ćemo biti u situaciji da ćemo imati podatke o mjerenju kvalitete zraka na nivou EU kad se ovaj projekat i modernizacija i laboratorija i opremanja laboratorija kad se ove sve postaje uspostave na terenu da ćemo imati vrlo kvalitetne podatke. Zakon je u određenom broju sankcija i sankcionirao nekakva ponašanja koja su ponašanja u odstupanju. Dakle, da li je sankcionirano sad zloupotreba podataka ja ovog trenutka tu ne mogu sad reći, ali vjerojatno će biti situacija da će upotreba krivih podataka i biti sankcionirana.

Dakle, što se tiče velikih sustava industrijskih postrojenja koji su inače potencijalni emiteri čestica i zagađivači zraka, potencijalni rekao sam da se ne shvati generalno, oni trebaju raditi u skladu s okolišnim dozvolama koje su vrlo restriktivne i one vrlo restriktivno propisuju mjere koje trebaju provoditi u svojoj djelatnosti takva postrojenja. Dakle, čim su propisane mjere onda je automatski otvoreni prostor za nadležne inspekcije da kontroliraju provođenje tih mjera. A ovdje je u čl. 97. ovog zakona je čak su i predviđene vrlo ozbiljne sankcije za čelnike tih znači vlasnike tih pogona koji su od 300 do 600.000 kuna će se kazniti pravna osoba ukoliko ne provodi mjere koje su propisane [[Upadica Reiner: Hvala.]] u dovoljno je da se jedna mjera ne provodi pa je već pod sankcionirana ovom odredbom. Možemo li završiti možda kolegu Šašlina i repliku pa da onda, slažete se? Evo ga poštovani zastupnik Šašlin još ima repliku. Pa evo upravo zahvaljujući mislim da klimatskim prilikama, geografskom položaju i vrlo dobroj pošumljenosti RH mislim da ukupno možemo reći da je stanje čistoće zraka u RH vrlo dobro, osim nekih manjih da kažem točkastih područja ne znam poput Zagreba, Slavonskog Broda, Kutine itd. gdje je potrebito možda malo intenzivnije to praćenje i monitoring. Upravo iz tog razloga mislim da bi ove aktivnosti vezano za monitoring itd. na neki način trebalo štogod je moguće više centralizirati da se one provode sa jednog mjesta kroz DZMH da se na neki način i zbog kadrovskih, stručnih kapaciteta pa i financijskih da kažemo jedinice lokalne samouprave rasterete toga [[Upadica Reiner: Hvala.]] i da se na neki način to centralizira. Dakle, sustav je koncipiran na način da imamo po zonama kao što sam rekao koje su na osnovu nekih europskih kriterija definirane u RH tih pet zona su i četiri aglomeracije su raspoređene državne postaje tih 25 koliko ih imamo i one su svojim podacima uvezani sa Europskom komisijom. Prema tome, imamo kontrolu koja je kako je to pripisana i još imamo 50-ak lokalnih mjernih postaja u jedinicama lokalne samouprave koje su same procijenile da im je dobro da instaliraju jednu mjernu postaju, imaju referentni laboratorij koji kontrolira te podatke, koji komunicira s načelnikom i onda se prati ustvari kakav je trend kretanja čistoće zraka onečišćenja zraka itd. to je sustav koji ovog trenutka funkcionira. Sada je u ime Kluba zastupnika Mosta stanku zatražio poštovani zastupnik Bulj. U ime kluba Mosta tražim stanku od 10 minuta po ovom predloženom Zakonu o zaštiti zraka, govorimo o zaštiti zraka i to je vrlo bitna tema, ona je bitna i po pitanju održivog razvoja uz to što je nažalost uništena naša industrija, imamo i dalje probleme, a ključni problem ja mogu navesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji je uz sve probleme koje imamo znači možemo nabrajati promet, pesticide, herbicide, glifosate sve moremo navoditi međutim jedan od najvećih problema je gospodarenje otpadom i ne uvjetna odlagališta na području Splitsko-dalmatinske županije jer su štete napravljene štenim projektom Lećevica gdje je uloženo u zadnjih 15-ak godina, 10-ak godina 30, 40 milijuna kuna apsolutno ništa nije napravljeno tako da dovodimo u poziciju da odlagalište uz rijeku Cetinu i uz Brnaze, Turijake i pritoke rijeke Cetine imamo odlagalište Mojanka i doslovno Vrgorčane primorate da sa starim vozilima 100km dizel autoputem ne samo što je opasno po život nego štete i zraku taj dizel koji oni prevoze i taj otpad da odlaže u Sinj, znači četiri puta skuplji otpad Vrgorčanima, a nama umjesto da se riješi problem tim suludim projektom Lećevica koji je zaustavljen, ne znam koji razlozi i sad smo dovedeni u veliki problem. Previše odlagališta, centara za gospodarenje otpadom nije napravljen, imamo velike štete po pitanju zraka i kvalitete življenja poglavito u velikim mjestima kao što su Brnaze, Turijaci dio Dicma općine i to je ogroman problem. I niko o tome ne vodi brigu, možemo mi mjeriti zrak, ali smo svjesni da je tu štetan zrak da ćemo plaćati brojne penale zbog loše politike koju županija provodi u interesu ko zna koga [[Upadica Reiner: Hvala.]] pa evo ja ću to u ime kluba i u raspravi govoriti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne onda otvaram raspravu i prva će govoriti u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Na samom početku želim iskazati potporu građanima Belišća koji će i 21.5. imati mirni prosvjed i hodat će jer oni žele jedino čist zrak. I to nije prvi mirni prosvjed gdje građani Belišća i Valpova prosvjeduju, a ništa se ne događa. Već kod prvog čitanja najviše primjedbi bilo je vezano za prebacivanje odgovornosti na jedinice lokalne samouprave, one nemaju ni financijskih, ni ljudskih, ni administrativnih kapaciteta rješavati ove probleme. I to je činjenica, mi možemo zatvarati oči pred tim problemom, možemo govoriti kako nitko ne priječi jednu općinu ili grad da stavi mjernu postaju, ali oni za to jednostavno ili nemaju novaca ili smatraju da to na njihovim listama prioriteta nije pri vrhu. Doduše, dok se plate plaće tetama u vrtiću, dok se plati sve ostali troškovi, vjerojatno ni nemaju novaca jer znamo da velika većina jedinica lokalne samouprave nije financijski održiva i ne mogu sa tim sredstvima podmiriti sve, a kamoli da još postavljaju mjerne postaje. Osim toga, mislim da trebamo u ovoj raspravi naglasiti jednu činjenicu koja je jednostavno neosporiva, a to je da problem kvalitete zraka nije dovoljno u našem društvo općenito i na svim razinama postavljen kao važan problem. Znači mi ponajprije na svim razinama i to na svim razinama, ponajprije javne uprave moramo osvijestiti problem kvalitete zraka kao bitno pitanje. Kada govorimo o kvaliteti zraka, onda se svi slažemo da je upravo kvaliteta zraka ključna za zdravlje naših stanovnika. Svi se slažemo i oko toga da ima problema i svi se slažemo oko toga da se ti problemi ne rješavaju dovoljno brzo i to možete, ako smatrate da nisam u pravu pitati sve naše građane, ja predlažem, krenite od Belišća 21.5. kada će mirno prosvjedovati samo zato što oni žele čist zrak. Kada se postavi pitanje na razini općine, grada ili županije, onda je odgovor manje-više, sličan i uvijek se odnosi na nedovoljna financijska sredstva koja su nužda da bi se mjerenje kvalitete zraka provodilo kontinuirano i na svim područjima gdje ima problema i gdje postoje pritužbe građana. Imamo već što formalne, što neformalne grupe, udruge koje se zalažu za rješavanje ekoloških problema, a uključuju i problem kvalitete zraka, vrlo su aktivni i kontinuirano upozoravaju na probleme koje imaju. Da bi uopće znali kakva je kvaliteta zraka, moramo imati mjerne postaje i pri tom ću još jednom naglasiti ono što sam rekla i u replici, to moraju biti mjerne postaje koje su dio državne mreže. Uz dužno poštovanje prema svima koji to po zakonu moraju jer su onečišćivači, mjerne postaje moraju biti državne mreže. Trenutno ih je 27, a o tome koliko su mjere koje EU na razini cijele Unije poduzima učinkovite, govori i Izvješće Europskog revizorskog suda koje kaže da mjere koje EU poduzima radi zaštite ljudskog zdravlja od onečišćenja zraka nisu imale očekivan učinak jer postoji opasnost da se u nekim slučajevima onečišćenje zraka podcijeni jer se može dogoditi da se praćenje onečišćenja ne provodi na odgovarajućim mjestima. Znači imamo mjerne postaje tamo gdje nam ne trebaju. Ja ću vam navesti jednu koja je po meni suspektna, a možda će me razuvjeriti, a nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji u PP Kopački rit. Znači mi imamo mjernu postaju u parku prirode gdje bi zrak valjda trebao biti odgovarajuće kvalitete. Možda je ruža vjetrova, ne znam, struka će mi to možda bolje pojasniti, ali pitanje je treba li nam tamo mjerna postaja ili u Belišću gdje se građani kontinuirano žale i to već jako, jako dugo. Čl. 11 ovog, ovih izmjena i dopuna Zakona koji se odnosi na čl. 54 st. 7 Zakona kaže, nužno je akcijski plan dostaviti Ministarstvu u određenom roku od kraja godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje. Naglasit ću još jednom u kojoj je utvrđeno prekoračenje. Ako nema mjernih postaja, kako ćemo utvrditi prekoračenje. Kako ćemo znati je li zrak odgovarajuće kvalitete i jesu li prekoračene dozvoljene emisije? Bez mjernih postaja nikako. To je jednostavno nemoguće. Stoga se općine, gradovi i županije ne moraju bojati da će dobit nekakve dodatne poslove jer sve dok nema mjernih postaja, nema ni akcijskih planova. I naravno, ono što je nameće kao posve legitimno pitanje je zašto bi oni postavljali sve te mjerne postaje kad je to njima dodatni posao. Nastavno u čl. 12 navedene aktivnosti se također, bez dovoljnog broja mjernih postaja ne mogu provesti. Sve ovo što je tu napisano postaje upitne provedbe i puko zadovoljavanje forme dok ne napravimo državnu mrežu mjernih postaja. Rekli ste 3 nove ove godine, 3 su već u pripremi. Apeliram da se i dalje radi na tome, vjerujem da ih EU možemo dobiti sredstva koja će nam osigurati da se napravi kvalitetna mreža, državna mreža, naglašavam još jednom, državna mreža mjernih postaja kako bi naši građani imali zrak zadovoljavajuće kvalitete. Znači mi smo i do sada u Zakonu imali odredbu u čl. 36 da se na zahtjev inspektora ili po prijavi građana da je došlo do onečišćenja zraka, izvršno tijelo mora očitovati o opravdanosti prijave i ukoliko je prijava bila opravdana, mora provesti mjerenje posebne namjene, odnosno procjene razine onečišćenosti. U tom slučaju, što je moguće i što se događa na terenu, tvrtke odgovorne za onečišćenje privremeno smanje emisije, a nakon mjerenja posebne namjene, nastave po starom i to nam se događa. To nam se događa u Donjem Miholjcu gdje se građani opet žale, a imali smo cijeli niz inspekcijskih nadzora koji su potvrdili da se kršio zakon u bioplinskom postrojenju. I to nam se sad opet ponavlja i sad ćemo opet imati vjerojatno i prosvjede i opet ponovo ćemo imati inspekcijske nalaze i nakon toga ako nema mjerne postaje jedno veliko ništa. Samo kontinuirano mjerenje na mjernim postajama u sklopu državne mreže može osigurati dovoljno kvalitetne podatke temeljem kojih bi se radili kvalitetni akcijski planovi i u konačnici osigurala kvaliteta zraka koju naši stanovnici zaslužuju. Još jednom ću ponoviti ono što Europska agencija za okoliš ističe iz godine u godinu, iz godine u godinu u svojim izvješćima za Hrvatsku. Procjenjuju da su eksterni troškovi povezani sa zdravljem koji su nastali zbog onečišćenja zraka gotovo 2 milijarde eura godišnje. To je 15 milijardi kuna godišnje. Gubitak radnih dana, bolovanja, gubici u poljoprivredi, troškovi u zdravstvu itd. Ista agencija procjenjuje da je u Hrvatskoj svake godine preko 5.000 preuranjenih smrtnih slučajeva zbog onečišćenja zraka. Mislim da su ovi podaci sasvim dovoljni da se pokrenemo, ubrzamo i napravimo kvalitetnu mrežu mjernih postaja koja će biti državna i koja će našim stanovnicima dati ono što njim, što oni moraju imat zajamčeno, a to je kvaliteta zraka koja je zadovoljavajuća. Hvala. Izvolite. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, kvaliteta zraka i s njima povezani sustavi postaju u modernim društvima sve važniji predmet proučavanja kako rastući ekološki, zdravstveni, ekonomski problem posebno u razvijenim urbanim centrima. Nažalost iako je prisutan trend podizanja svijesti stanovništva po pitanju zaštite okoliša postoji realna opasnost narušavanja kvalitete zraka pogotovo zbog najnovije energetske krize jer će građani biti prisiljeni iz ekonomskih razloga upotrebljavati različita goriva koja mogu značajno utjecati na kvalitetu zraka. U Zagrebu zbog nerješavanja odlagališta otpada Jakuševac koji direktno utječe na kvalitetu je i u ostalim većim urbanima sredinama kao posljedica nekoliko ozbiljnih ekoloških incidenata kao i emisije iz prometnog sektora i specifičnih industrijskih postrojenja kao što su rafinerije već imamo neželjene posljedice na kvalitetu zraka. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka gotovo svim elementima predstavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Iako smo prilikom prvog čitanja imali nekoliko opaski u konačnici smo zadovoljni sa ovim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Prije svega zadovoljni smo s njegovim usklađivanjem s bitnim EU direktivama čiji su i hrvatski propisi koji reguliraju područje zaštite zraka međusobno usklađeni prije svega uredbom o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila, uredbama o razini onečišćenja tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitetu zraka, uredbama o razinama onečišćenja tvara u zraku te uredbama o graničnim vrijednostima emisija onečišćenja tvari i zraka iz nepokretnih izvora. To će zasigurno dovesti do lakšeg shvaćanja i provođenja obaveza iz ovog zakona za sve one subjekte koji su obveznici provođenja istih. Podsjećam kako je prijašnji Zakon o zaštiti zraka 3 puta mijenjan zbog usklađenja s pravnom stečevinom EU i zbog usklađenja s posebnim propisom kojim se uredio prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Također, u srpnju 2019. Europska komisija je protiv Hrvatske izdala službenu opomenu u kojoj je tada navela da Direktiva EU o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu nije ispravno implementirana u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo, a koja je također bila bitni element za donošenje ovog novog zakona. Osim usklađenja ovog zakona sa europskom direktivom njegova velika važnost i kvaliteta je u tome što sadržava načelo održivog razvoja budući da je problem prekomjernog onečišćenja zraka prepoznato u više dijelova Hrvatske kao glavni okolišni problem. Stoga ovo načelo otvara vrata primjene najboljih raspoloživih tehnika u sprječavanju onečišćenja zraka i prevencije mogućih onečišćenja koje će i štetno djelovale na okoliš i zdravlje ljudi. Zbog toga je bilo nužno što je ovim izmjenama zakona i učinjeno odrediti nadležnost i odgovornost dionika u postupku donošenja i provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka. Stoga posebno pozdravljamo dodavanje i novog Članka 54a. kojima se jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obavezuju pratiti provedbe mjera za smanjenje onečišćenje zraka, donijeti vremenski plan provedbe i praćenje razine onečišćenja zraka kao rezultat provedbe mjera utvrđenih u akcijskom planu. Time se jedinice lokalne samouprave obavezuju na aktivnu ulogu u kreiranju mjera i cilja u očuvanju kvalitete zraka u lokalnim sredinama. U pogledu praćenja kvalitete zraka za ispitne laboratorije je olakšano stjecanje uvjeta za pokretanja djelatnosti ishođenja dozvola Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od strane novih pravnih osoba koji se žele baviti mjerenjem emisija i kvalitete zraka. Time se sprječava monopol i otvaraju se vrata tržišta novih gospodarskim subjektima za rad, a sve to skupa utječe na povećanje kompetentnosti laboratorija i pridonosi zapošljavanju stručnih kadrova.

Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, suradnicima, kolegice i kolege. Pod točkom tri raspravljati o jednoj temi, o jednom zakonu koji je tamo iz bivše države koji je tad bio zaista revolucionaran. Ali bih napravila jednu poveznicu vezanu uz temu zaštita okoliša. Prvo zakonodavstvo vezano uz temu zaštita okoliša iz 1988. godine. Kad sam se ja onako vrlo diskretno počela baviti zaštitom okoliša na razini države je to bilo troje ljudi, dakle ne tako davno, ne tako davno kao onaj zakon o kojem ćemo govoriti pod točkom tri nego tamo '88. smo imali zaštitu okoliša, pa smo onda krenuli sa procjenom utjecaja na okoliš. Tu želim napraviti poveznicu zašto idete sa izmjenom i dopunom ovog zakona. To je bio monitoring. Dakle, važno je bilo, dakle vi napravite procjenu utjecaja na okoliš, tad tom procjenom utjecaja na okoliš ustanovite što je problem i sve ostalo i onda je važno bilo ona glava III, dakle neki zaključci kako će se neke stvari, procesi u prostoru pratiti. I u startu kada je krenula procjena utjecaja na okoliš, onda je tamo bilo napisano svašta, pa nema veze netko će pratiti. I onda se pokazalo da to baš i ne može biti tako, da to što su bile nekakve mjere morate ugraditi u nekakve dokumente koji su se iza toga zvali lokacijska i građevinska dozvola. Pa onda da morate i obavezati nekog s nekim rokovima i voditi računa. Zašto pričamo o tome? Iz jednostavnog razloga zaista ne želim, želim o ovom zakonu koji je u drugom čitanju govoriti afirmativno na način što on je. Jednako tako, dakle mi smo radili na nekakvim drugim razinama strategije, onda smo radili akcijske planove. I dobro je imati, ali onda zapravo vi morate imati i instrument i način kako možete obvezati nekog da zaista nešto prati, da zaista nešto radi, da ima rezultate i da ti rezultati mogu biti tokom vremena da ih možete uspoređivati i sve ostalo. Tako ja i čitam ovu izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti okoliša. Uvodno je državni tajnik rekao da je zapravo bio dakle pilot koji je bio od strane Europske komisije, da se pokazalo na nekakvim stvarima da nemamo stvari koje trebamo imati, odnosno da nije napravljeno do kraja. I ministarstvo pokušava naći načina kako da zaista kad imamo a tema je i glavna tema o kojoj se sve zajedno vrti i akcijski planovi, da imamo akcijske planove kojih se može iskontrolirati, u kojima je jasno napisano tko je zadužen za pojedine mjere, tko je zadužen ne samo na papiru, nego koji je zadužen i financijski i koji onda ima i odgovornost ako te pojedine mjere koje jesu zaista o njima ne vodi računa. U startu je tema zaštita okoliša bila onako jedna vrlo fluidna tema tokom vremena se to zaista puno detaljnije i puno razumnije izdefiniralo na način na koji treba biti i mi imamo jedan, još uvijek je meni se čini jedan korektan Zakon o zaštiti zraka. Ovo koje su izmjene, dat ćemo priliku pa ćemo vidjeti. Nitko nema čarobni štapić. Čarobni štapići su u nekakvim bajkama koje navečer pričamo djeci. Ima čarobni štapić i naći jedan modalitet pa koji će onda vrijediti za cijelu Hrvatsku je nemoguće. Imamo 556 jedinica lokalne samouprave, svaka je drugačija i svaka je sa svojim problemima. Neke jedinice lokalne samouprave apsolutno dobro poznaju problem zaštite zraka. Druge jedinice da se tako našalim mogu reći imate problem sa zaštitom zraka. Pa možemo vam mi izvoziti onako u limenkama malo, pa zaista se sad malo grubo šalim, ali dakle 556 jedinica lokalne samouprave, 556 različitih problema. To staviti pod zajednički nazivnik financijski a i svakako drugačije je nemoguće. Tu je jedan od kolega s desne strane u pitanju državnom tajniku rekao ali da li postoji mogućnost da jedinice koje imaju više problema sa zaštitom zraka, pa onda ovisno mogu dobivati različiti iznos sredstava i ostaloga. Čim uvedete različite kriterije uveli ste različite probleme. Ja nekako uvijek mislim da to treba grupirati, izdefinirati i sve ostalo. Da li je ovaj način na koji se ministarstvo odlučilo zapravo da ima, da daje suglasnost u fazi već donošenja akcijskih planova i da iza toga ima određenu kontrolu da li ima dovoljno ljudi, da li ima dovoljno instrumenata, da li ima načina na koji to je. Ministarstvo se tako odlučilo i ja u to neću u ovom trenutku sumnjati, ali mislim da će na kraju niz stvari koje ćemo trebati odraditi pasti na ključnoj temi a to su ljudi. Namjerno sam sad spomenula ljude, jer ću se referirati na odredbu zakona, gdje je riječ o laboratorijima a to vam je tamo odredba gdje je još dodano, dakle članak 63. odnosno članak 13. a izmjene članka 63. gdje je prije bilo da se zapošljavaju najmanje tri radnika i da svo troje mora imati završeni diplomski sveučilišni neću sad nabrajati možemo pročitati. Sad se zakonodavac odlučio dalje ostavio tri od kojih je najmanje jedan sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem. I tu opet dolazimo do problema. S jedne strane želimo imati laboratorije u kojima želimo imati zaposlene ljude koji imaju određenu kvalitetu, znanje, iskustvo i sve ostalo, da ih dobijemo da su tamo najvrsniji, da budemo sigurni da oni dobro odrađuju svoj posao. S druge strane dakle tu imate jedan problem, s druge strane imate problem da nemamo ljudi, da nemate ljudi. Probajte danas dobiti kvalitetnu zaposlen kadar u javnoj upravi, pogotovo i to vam se uvijek događa kad imate potrebu da zaposlite određeni kadar u trenutku kad i da kažem tako stvarni život treba to. Ja sam jučer dobila pismo stvarno nema s ovim veze, ali moram to napomenuti tema inspekcije uvijek ima veze, dobila sam pismo od građevinskih inspektora koji kažu '99.-te godine nas je bilo 250, danas ima 89, od nas 89 koji smo u Državnom inspektoratu više od pola ima 60 i više godina. Šta hoćete? Hoćete štiti prostor, hoćete štiti sve zajedno? Kad vidite ljude od kojih očekujemo znanje, od kojih očekujemo iskustvo, koje očekujemo da znaju više od svih drugih zovemo uhljebima, različitim imenima, prozivamo ih tu. Prema tome, umjesto da kažemo da bi jedna od zadaća trebala biti da dobijemo najkvalitetniji kadar u državnoj upravi, najkvalitetniji kadar bi trebao doći i u inspektorat jer mi od inspekcije ne očekujemo samo da idu okolo s onim, da se našalim sa paragon blokovima i kažnjavaju nego da rade edukativno. Kako će radit edukativno kad se oni ne educiraju. Dakle, ovaj zakon je po meni jedan od onih tipova zakona, ja recimo znate imate neke zakone o kojima malo radije diskutirate i o nekim zakonima koje diskutirate zato što morate prostor uredit što je. Ovaj zakon je nešto što je meni i po struci i po svemu relativno blisko i ja rado diskutiram o njemu, ali rado diskutiram o njemu da probamo shvatiti da sve ove norme koje jesu iza toga stoji stvarnost i u stvarnom životu netko treba napraviti akcijski plan, netko treba raditi u laboratoriju, netko treba provoditi inspekciju. Tko? Ljudi. Na čemu na kraju padamo? Na ljudima. Dakle, na ljudima koji kvalitetan kadar glavom bez obzira odlazi iz Hrvatske, ono što eventualno stranci dolaze tu im držimo nogu u vratima pa nema šanse barem jedno 122 razloga zašto oni ne. I možemo donijeti najbolje moguće zakona na ovom svijetu, oni mogu biti savršeni, u njima mogu biti procedure propisane na drugu decimalu, ali ti zakoni će uvijek padati na provedbi.

Hvala lijepa. Ove izmjene i dopune zakona između ostalog čine se kako bi se on uskladio sa europskim direktivama i sa zahtjevima odnosno ciljevima EU. A dugoročni je cilj EU postići one razine kvalitete zraka koje ne ugrožavaju i ne utječu negativno na ljudsko zdravlje i na okoliš. Lebdeće čestice, dušični dioksid i prizemni ozon danas se smatraju trima onečišćujućim tvarima koje najviše utječu na ljudsko zdravlje. Izloženost tijekom najveće koncentracije i dugotrajna izloženost ovim onečišćujućim tvarima ovise o težini utjecaja od narušavanja respiratornog sustava do prerane smrti. I oko 90% stanovnika europskih gradova izloženo je tim onečišćujućim tvarima i to u koncentracijama iznad razine kvalitete zraka koje se smatraju štetnima po zdravlje. Npr. procjenjuje se da sitne lebdeće čestice u zraku skraćuju očekivano trajanje života u EU za više od osam mjeseci. Mislim da je ovo podatak zaista vrijedan pažnje i vrijedan mjera pa makar i ovih mjera koje mi danas donosimo. U okviru Europskog zelenog plana u Akcijskom planu EU za nultu stopu onečišćenja utvrđen je cilj smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti zbog izloženosti sitnim lebdećim česticama za više od 55% do 2030.g. u odnosu na 2005., prema analizi Europske agencije za okoliš EU je trenutno na dobrom putu da ostvari taj cilj jer se broj smrtnih slučajeva smanjio za otprilike trećinu u periodu od 2005.-2019.g. Ovim zakonom određuje se i nadležnost i odgovornost dionika u postupku donošenja i provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka. Uvodi se obvezno mišljenje o prihvatljivosti koja je sastavni dio odluke o donošenju akcijskog plana, a daje ga nadležno ministarstvo. Obvezuje se da su tijela jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb kao nositelji pojedinih aktivnosti i mjera dužna provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskim planovima. Propisuje se izvješća o provedbi mjera za razdoblje od dvije godine za jedinice lokalne samouprave se uvode nove prekršajne odredbe ukoliko ne provedu i osiguraju financiranje mjera za smanjivanje onečišćenja zraka. Što se jedinica lokalne samouprave tiče i njihove uloge u izvršavanju akcijskih planova ona se odnosi na praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka na svom području, određuje lokacije mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka. Jedinice lokalne samouprave nadalje donosi program mjerenja razine onečišćenja, osigurava uvjete njegove provedbe, obavlja nadzor nad provođenjem tih aktivnosti i godišnje dostavlja Ministarstvu izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka. I sve ove, zapravo svi ovi zadaci jedinice lokalne samouprave ne bi bili upitni da oni u nekom dijelu odstupaju od činjenice da jedinice lokalne samouprave ne posjeduju uvijek podatke koji su im potrebni da bi sve ove aktivnosti provele ili barem ne raspolažu istinitim, točnim i vjerodostojnim podacima. Ja ću još jednom napomenuti, iako je državni tajnik u svom izlaganju spomenuo samo lebdeće čestice, dakle osim lebdećih čestica i prizemni ozon, odnosno povišena koncentracija prizemnog ozona može našteti zdravlju ljudi, životinja i biljaka i uzrokuju i štete na materijalima. Zbog toga je praćenje koncentracija prizemnog ozona sastavni dio praćenja kvalitete zraka. Prizemni ozon nastaje za sunčana vremena uz nisku relativnu vlagu i kada je zrak bogat dušičnim oksidima i hlapljivim ugljikovodicima, a to se tiče, odnosno događa se izgaranjem goriva u automobilima. Zbog čega posebno taj prizemni ozon napominjem? Zbog toga što se nekako uvijek u usmenim izlaganjima ne navode neke druge onečišćujuće čestice koje bi se trebale navoditi, osim lebdećih tvari, a upravo prizemni ozon je predmet jednog izvješća o mjerenju kvalitete zraka na području općine Omišalj za razdoblje 2019. g. gdje je ciljna vrijednost ozona prekoračena 32 puta, što je više od dozvoljenog broja prekoračenja, a dozvoljeno je 25 puta godišnje. Pa evo, ako hoćete, 7 puta je prekoračenje u Omišlju što se tiče prizemnog ozona bilo veće nego li je to dozvoljeno. I ovdje počinje i završava sva informacija koju jedinica lokalne samouprave ima o kvaliteti zraka na njezinom području. Iz tog razloga sam i postavila pitanje državnom tajniku pod kojim uvjetima i u kojim okolnostima će jedinice lokalne samouprave na kojima su postavljene mjerne postaje imati uvid u podatke o kvaliteti zraka na svom području, kako bi mogle reagirati upravo na odstupanje. Osim toga, govornica prije mene, kolegica Mrak-Taritaš je ukazala na najvažniju stavku zapravo provođenja ovog, ali i svih drugih zakona, a to je upravo nadzor nad njegovom provedbom, odnosno osiguranje kvalitete nadzora provedbe zakona, a što bi trebalo biti uloga Državnog inspektorata. Pa kada dobijete izvješće o praćenju kvalitete zraka koje značajno odstupa od onih prihvatljivih, a nemate informaciju je li onečišćivač sankcioniran, je li upućen u provedbu nekih mjera, što je učinio i što danas čini i kako se danas ponaša u odnosu na ovakve rezultate, onda ne vidite previše smisla da vas se imenuje i obvezuje da pratite odnosno pišete akcijske planove i pratite i nadzirete njihovu provedbu, osiguravate uvjete njegove provedbe, odnosno njihove provedbe, određujete lokacije gdje će se postavljati mjerne stanice, itd., itd. I rekla je kolegica Mrak-Taritaš da nažalost i Državni inspektorat kao vrlo važna institucija u ovoj državi se suočava sa manjkom kadrova. Jeste, sa ogromnim manjkom kadrova se suočava. Međutim, unatoč tome što čvrsto vjerujem da i u raspoloživim kadrovima u Državnom inspektoratu, zaista u većini, u velikoj ogromnoj većini govorimo o kvalitetnim, stručnim, radišnim, poštenim, nekorumpiranim kadrovima, postoje slučajevi u kojima se ovakve situacije, odstupanja od prihvatljivih rezultata onečišćenja zraka, ali i svih drugih segmenata okoliša, rješavaju naprosto nekakvim dealovima i dogovorima ispod stolova, na što nitko od nas ne može utjecati. Pa dobro je netko tu ranije utvrdio, naprosto onečišćivač, taj trenutak ako izađe u javnost, da je prešao granicu koja je prihvatljiva, malo zaustavi to onečišćavanje, a zatim kada se bura stiša, nastavi po svome i bez ikakvih sankcija. Ja ću iskoristiti ovdje priliku i zaista apelirati na Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja nadležnog za praćenje, zaštitu i očuvanje okoliša i prirode, da učini sve što je u njegovoj moći da upravo ovu dokumentaciju koju Ministarstvo nadgleda učiniti dovoljno snažnom da ju nijedan državni inspektor na ikakvim koruptivnim osnovama ne može zanemariti ili izigrati. Nemojmo činiti od Hrvatske samo statistiku, ne pišimo zakone samo da bismo ih pisali, ne zapošljavajmo ljude na ovako prevažna mjesta samo da bismo ih zaposlili, ne decentralizirajmo samo obveze bez financijske decentralizacije i svoj posao činimo, ne samo deklarativno, nego stvarno u cilju zaštite i zdravlja i kvalitete života građana, među kojima i sami jesmo i živimo.

poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dakle informacije o zagađenju zraka u Slavonskom Brodu uključena su u poglavlje ljudska prava i okoliš u okviru godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2021. godinu, kuća ljudskih prava, centra znanja u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Porazno je i izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2021. godini DHMZ-a. Izvješće pučke pravobraniteljice s početka 2021. godine o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama ističe kako se u Hrvatskoj nedovoljno primjenjuje načelo održivog razvitka s obzirom na to da se zahtjevi zaštite okoliša, u što ubrajamo i pravo na čisti zrak često stavljaju u drugi plan u odnosu na društveni i gospodarski razvitak. Iako Hrvatska svojim brojnim strateškim dokumentima načelno iskazuje opredjeljenje za niskougljični i zeleni razvoj u skladu sa zahtjevima EU strategija niskougljičnog razvoja RH do 2030. donesena 2021. godine pokazuje nedostatak ambicije i političke odlučnosti, a u nekim segmentima i neusklađenosti, suprotnosti s pravcima razvoja EU. Povodom objave teksta prijedloga strategije okolišne organizacije istaknule su kako se iz njega ne može iščitati planira li Vlada RH u proces energetske tranzicije uključiti principe pravednosti uključujući EU mehanizam za pravednu tranziciju odnosno kako će zbrinuti primjerice radnike u sektorima koje je potrebno dekarbonizirati i ublažiti socioekonomske posljedice tranzicije. Sredinom 2021. godine usvojen je Zakon o gospodarenju otpada koji prenosi i dijelove europske direktive o jednokratnoj plastici, a kojim se zabranjuju lagane plastične vrećice i neki jednokratni plastični predmeti. Okolišne udruge naglasile su kako ovaj zakon propušta osigurati orijentaciju i prijelaz na višekratnu upotrebu i sustave za ponovo punjenje, ne samo zamjensku plastiku drugim materijalima za jednokratnu upotrebu čime bi se potaknulo istinsko kružno gospodarstvo. Dio stanovnika Hrvatske još uvijek nama pristup vodi radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Prema službenim podacima mogućnost priključenja na sustav vodoopskrbe u Hrvatskoj ima 94% stanovništva dok priključenost iznosi tek 86% što ukazuje na to da 14% stanovnika Hrvatske još uvijek ima neadekvatan pristup vodi i odvodnji. Nakon potresa na Banovini dio stanovnika i danas nema pristup zdravstveno ispravnoj vodi jer su bunari koje su koristiti oštećeni ili im kontejneri u koje su smješteni još uvijek nisu spojeni na vodovod i odvodnju. Probleme sa nedostupnom ili zastarjelom infrastrukturom imaju uglavnom manje jedinice lokalne samouprave ili područja od posebne državne skrbi kao i javni isporučitelji vodnih usluga kojima nedostaje financijskih i kadrovskih kapaciteta za rješavanje nabrojenih problema. Donošenje Uredbe o uslužnim područjima s kraja 2021. godine predstavlja prvi korak prema rješavanju ovih problema u nadolazećem razdoblju. U 2021. godini nastavljene su pripreme za realizaciju projekta izgradnji hidroenergetskog sustava Kosinj. Pravična naknada za izvlaštenje stanovnicima tog područja određena je na temelju procjendbenih elaborata, a ponuđene naknade izrazito su niske te nisu adekvatne za rješavanje alternativnog stambenog rješenja niti alternativne ekonomske aktivnosti u vidu prinosa od obrane zemljišta, obrade zemljišta. S obzirom da se radi o strateškom projektu RH nadležno tijelo za provedbu postupka izvlaštenja je Ministarstvo pravosuđa i uprave koje unatoč činjenici da će izvlaštenjem doći do iseljenja većeg broja stanovnika izvlaštenje ne provodi temeljem posebno donesenog zakona kako je to određeno Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade. Umjesto toga provode se pojedinačna izvlaštenja čime se povećava rizik za diskriminatorni tretman pojedinca ili skupina što bi za posljedicu moglo imati veći broj stanovništva u poziciji socijalne isključenosti i siromaštva. Prema iskustvu okolišnih organizacija u okolnostima epidemije i u 2021. je bilo otežano sudjelovanje građana u provedbi javnih rasprava o procjenama utjecaja zahvata na okoliš jer i dalje nema mogućnosti online komentiranja prostornih planova čime se negativno utječe na sudjelovanje građana u donošenju odluka od javnog interesa. I dalje nam izostaju mjere učinkovite prevencije, šteta za okoliš i zdravlje stanovništva posebice adekvatne mjere kojima bi se smanjilo onečišćenje Jadranskog mora i zagađenje zraka. Posebno je zabrinjavajuće stanje u Slavonskom Brodu gdje je indeks zagađenja u nekoliko navrata ukazivao na ekstremno onečišćenje zraka koje je čak 10 do 15 puta zagađeniji od dopuštenog. Prema podacima Europske agencije za okoliš Slavonski Brod našao se na 3 mjestu najgorih gradova u Europi po kvaliteti zraka, a loša kvaliteta zraka zabilježena je i u Zagrebu. Zbog neodrživosti postojećih odlagališta, njihove opasnosti za okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva te nedovoljne informiranosti građana o načinu i važnosti odvajanja otpada gospodarenje otpadom kontinuirani je problem u Hrvatskoj. I u 2021. godini negativan utjecaj na zaštitu okoliša imalo je i nepravilno odlaganje korištenih jednokratnih zaštitnih sredstava, maski i rukavica čija je uporaba porasla tijekom epidemije. Pored neadekvatnih sustava gospodarenja otpadom i dalje je učestali problem nedostatna infrastruktura za zbrinjavanje i pročišćavanje otpadnih voda. Zbog kršenja zakonodavstva EU o otpadu, okvirne direktive o otpadu i direktive o odlagalištima otpada krajem 2021. godine Europska komisija poslala je službenu opomenu Hrvatskoj te pozvala da se osigura odgovarajuća obrada otpada prije njegova odlaganja. Neispravna primjena direktive o odlagalištima otpada dovodi do većeg rizika za zdravlje građana, većeg onečišćenja okoliša te nepotrebnog … [[Govornica se ne razumije.]] gospodarskog materijala kada se odlaže otpad koji se može reciklirati. Ako se odlaganje ne može izbjeći države članice moraju poduzeti mjere kako bi osigurale da se odlaže samo obrađeni otpad, a provedene studije istrage pokazale su da se u Hrvatskoj nedostaci u pogledu tog zahtijeva da su ipak bili utvrđeni na svim postojećim lokacijama, kao i da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade. Pored već postojeće štete za okoliš u slučaju neotklanjanje uočenih nedostataka, Hrvatskoj prije i plaćanje velikih novčanih sankcija. Hrvatska se ni u 2021. g. nije dovoljno angažirala u prekograničnoj suradnji sa susjednim zemljama u svrhu zaštite okoliša, zastarjele termoelektrane u susjednim zemljama su i dalje operativne, što utječe na okoliš i zdravlje ljudi u Hrvatskoj i u drugim zemljama EU. Nakon izostanka dogovora između Hrvatske i Slovenije o zajedničkom skladištenju nuklearnog otpada iz NE Krško kao najizglednija lokacija za buduće skladište radioaktivnog otpada razmatra se bivša vojarna Čerkezovac u pograničnoj zoni, odnosno općini Dvor, jednoj od najsiromašnijih općina u Hrvatskoj. Proces odabira mjesta odlaganja nuklearnog otpada je netransparentan te nije bilo konzultacija s lokalnom zajednicom. Od planova se nije odustalo ni nakon razarajućeg potresa na Banovini s epicentrom svega nekoliko kilometara udaljenim od planirane lokacije. Za kraj mogu pohvaliti dopunu prekršajnih odredbi u prijedlogu ovog Zakona i to u onom dijelu koji se odnosi na kažnjavanje odgovornih osoba u jedinicama lokalne samouprave, u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba i tijela državne uprave u slučaju da ne osiguraju provedbu i financiranje mjere za smanjivanje onečišćenja zraka u utvrđenim, koje su utvrđene u akcijskom planu za poboljšanje kvalitete zraka te ne osiguraju provedbu mjera smanjivanja onečišćenja zraka.

kolegice i kolege. Klimatske promjene, ali i industrija su učinile svoje kada je u pitanju i kvaliteta zraka. Mnoge europske zemlje su se odlučno uhvatile u koštac s tim tražeći rješenja. U prethodnim raspravama smo čuli od mojih kolega koliko onečišćen zrak djeluje na zdravlje ljudi, a to moji sugrađani iz Slavonskoga Broda najbolje i znaju. Stoga danas imamo raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o zaštiti zraka. Predmetnim zakonom će se otkloniti nejasnoće u području donošenja i provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete života. U Zakonu iz 2019. g. koji je trenutno na snazi, učinjeni su propusti te se stoga i pristupilo izradi ovog učinkovitijeg zakonskog prijedloga iz kojeg je vidljivo da se propisuju strožije odredbe vezano uz nadležnost jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba. Za provedbu mjera i definiranju akcijskih planova u dijelu koji se odnosi za kažnjavanje lokalnih čelnika, ukoliko ih ne provode. Kroz još detaljnije propisane sadržaje, formu, način i rokove za donošenje akcijskih planova u kojima će biti jasno definirane mjere i učinci koji bi trebali rezultirati postizanju graničnih vrijednosti. Dodatno će se uskladiti pravni okvir vezan uz norme malih kućanskih ložišta. Kada su u pitanju ispitni laboratoriji, vidimo da se tu smanjuju obveze vezano za zapošljavanje u dijelu radnog iskustva i kvalifikacije radnika koji će raditi na poslovima praćenja kvalitete zraka. Prijedlogom zakona uređuje se pitanje izdavanja suglasnosti Ministarstva za kupovinu i korištenje strogo ograničenih proizvoda koji odstupaju od graničnih vrijednosti. Naime, tu se radi o bojama i lakovima koji se koriste za bojanje starijih automobila, odnosno oldtimera. Ovim prijedlogom Zakona određuje se i nadležnost, ali i odgovornost svih dionika u postupku donošenja i provedbe akcijskih planova. Određuje se i nadležnost Ministarstvu u dijelu donošenja akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka kroz davanje mišljenja o prihvatljivosti. Jasno se definiraju obveze dionika, propisuje se da u slučaju neizvršavanja i provođenja mjera i neostvarivanja zadanih ciljeva će se pokretati postupak izmjena i dopuna akcijskih planova. Nadalje, ministar će pravilnikom urediti sadržaj i format akcijskog plana, način i postupak donošenja akcijskih planova, obveze jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba u donošenju, praćenju i provedbi istih. Dopunjuju se prekršajne odredbe u dijelu koje se odnosi na kažnjavanje odgovornih osoba u jedinicama lokalne samouprave u slučaju da ne osiguraju provedbu Uređuje se pravni okvir koji se odnosi na upis podataka uređaja za loženje i plinskih turbina i uvjetima koje one moraju ispunjavati. Dolazim iz grada Slavonskoga Broda, grada koji godinama stigmatiziran i možda i upravo zbog nedovoljno kvalitetnog tumačenja odredbi postojećeg Zakona. Ove izmjene će doprinijeti transparentnijim prezentiranju podataka, ali i boljim i kvalitetnijim akcijskim planovima koji definiraju izvor zagađenja, veličinu pritiska na okoliš, mjere i rokove koje će jedinice lokalne samouprave morati poduzeti kako bi smanjili djelovanje istih. Na području grada Slavonskoga Broda godinama je u više navrata evidentirana razina onečišćujućih tvari. Uzroci ovih onečišćenja su dolazili iz više izvora, rafinerija iz susjedstva, ali i iz industrijskih pogona, prometa, ložišta, odlagališta otpada, benzinskih crpki i drugih izvora. Stoga kao Brođanka pozdravljam svaki napredak u našem zakonodavnom okviru koji će smanjiti utjecaj na okoliš i svim mojim sugrađanima omogućiti čisti zrak. Ali kako je situacija, kada je u pitanju Slavonski Brod kompleksna, i kako dio zagađenja dolazi iz susjedne nam BiH, naravno, i dalje će trebati razgovori kako bi se iznašlo rješenje, a svakako i posredovanje državnih tijela i ministarstva. Želim samo napomenuti da se sadašnje obveze neće povećavati nego da se nova davanja već se postojeće obveze preuzeti ovim novim Zakonom.

Evo u ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Volio bih da je ovdje bio ministar po prvi put jer je tema značajna. Međutim, vjerojatno ću se adaptirati, vidim da se počeo tek snalaziti, pa nećemo puno o njemu u svojoj ulozi novoga ministra. Međutim, moram kazati da ova tema ima velik značaj poglavito zbog toga što je nešto što je najbitnije i najsvetije i ono što moramo čuvati to je zrak, to je ozon, to je zrak poglavito u Republici Hrvatskoj koja ima dosta dobro očuvan zrak osim u određenim bazenima gdje imamo dosta problema po pitanju zraka. Međutim, kad govorimo o zraku onda to je neodvojivo od održivog razvoja, jer jednostavno da bi imali ekološki prihvatljivu gospodarski razvitak onda moramo govoriti naravno to je spojivo. Mislim to ne možemo nikako razdvojiti.

Ja sam i napomenuo u ovome trenutku vrlo loše gospodarenje otpadom, tj. propadanje projekata koji su po meni i bili besmisleni jer Lećevica vrh Dalmatinske zagore da tu bude gospodarenje otpadom meni je neprihvatljivo jer će napraviti velike štete na zrak kako na tom području tako i na pitke vode i taj najznačajniji resurs koji imamo u Republici Hrvatskoj poglavito na izvore odakle se napajaju ljudi u Dalmaciji, a tako i u cijeloj Hrvatskoj. Znamo i problem Marinščine, znamo i druge probleme centara za gospodarenje otpadom i sad smo dovedeni u situaciju, ja sam rekao da jednostavno su prisiljeni neki gradovi kao na primjer Vrgorac da prevozi u Sinj premda su Ploče puno bliže. Ja ne bih želio svoj otpad prevoziti u bilo koji drugi grad, jer jednostavno gospodarenje otpadom mora se bazirati na onome što je održivo. I ja kao gradonačelnik dajem sad maksimalno koliko god mogu. Međutim, mi imamo u Dalmaciji, poglavito u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je najveća županija, koja ima pola milijuna ljudi, imamo ogroman problem gospodarenja otpadom, onečišćenja zraka poglavito u tom bazenu gdje je vrlo bitan razvoj turizma, ekologija, tu je Jadran, tu su izvori. Tako da tu dolazimo u jedan kaotičan problem. Ja sam prije neki dan doslovno morao trkat za kamionom iz Vrgorca koji 150 km putuje. On je na dizel, staro vozilo koje prevozi iz Vrgorca autoputom, ugrožava promet, 4 puta skuplje Vrgorčanima. Nadam se da će ministar Filipović malo progledati. Rekao sam da je još uvijek u fazi nesnalaženja, tj. znam da se triba prilagoditi, međutim triba promptno reagirati. Ne samo što je igrao u košarkaškom klubu Alkar i slati poruke doli na taj način, nego on mora znači riješiti taj problem.

Znači ugroza interesa gospodarskih, zato ovo ministarstvo nekako je kao vatra i voda. Mislim jednostavno vatra ne može goriti kad je vodom polijete, tako i ovo ministarstvo nelogično sastavljeno okoliš i znači ovdje govorim o … [[Govornik se ne razumije.]] zgrada, tako i gospodarstvo jer tu je sukob interesa ogroman, ogroman sukob interesa. Nadam se da će nas pozvati jer uz zrak nama je ugrožena ovdje i voda. Mi imamo trenutno problem šta ti naši koji proizvode i ugrožavaju okoliš, a poglavito kad se radi o HEP-u koji proizvodi električnu energiju da bi spasili ono što se dogodilo sa plinom. To je najviše vidljivo dole u Dalmatinskoj zagori, brdsko-planinskim područjima gdje je upitna likvidnost dostave vode 4 milijuna kubika godišnje od toga ide milijun i nešto na splitsko područje i zaleđe. Cetina koja proizvodi 40% hidro energije i koja ima velike štete po pitanju i ugroze zraka i svega onoga što smo imali.

Naš HEP očito želi pokriti Vlada da lokalne samouprave i narod na tome terenu pokriju, da mi poskupimo cijenu i da pokriju troškove ove krize koja je uzrokovano vidimo šta je sa plinom. E to nećemo dozvoliti makar ja na kolima stao, prosvjedova, štrajka glađu, to nećemo dozvoliti da taj naš resurs koji imamo, znači govorimo o okolišu i zrak i prirodu i resurs. Ja kao gradonačelnik šaljem poruku kao većinski vlasnik vodovoda uz ostale općine i gradove, da neću dozvoliti da građani, to je na svim vodovodima, tako da znamo. Isto je i u Imotskome, tri puta je poskupilo ovdje na Imotskom području, u cijeloj Hrvatskoj, a poglavito u brdsko-planinskim područjima. Ugrozit ćemo plaće, likvidnost. Pisao sam pismo, opet ću pisat pismo evo državni tajniče ako možete stupiti sa ministrom u kontakt da ozbiljno porazgovaramo jer HEP je u vlasništvu hrvatskoga naroda i nemojte da priko sirotinje prebija dugove oko plinare koja imamo u Zagrebu i na drugim dijelovima. Nije kriv za to narod ni cetinskog kraja ni imotskog kraja ni Gorskog kotara, ni Istre za to je kriv onaj ko je gospodario. Ja sam davao i rješenja pa evo da napravi jedinstvenu nabavu i da HEP preuzme dio tih troškova, a ne isključivo samo narod i siromašne lokalne samouprave koje doslovno, ponavljam, ovdje ozbiljnim jezikom govorim ovih dana ću burno i reagirati jer jedino tak možemo zaustaviti, a sad govorim tiho, primireno kad govorim o zraku, kad govorimo o očuvanju okoliša da je ugrožena i dostava vode kućanstvima na području cijelog brdsko-planinskoga područja gdje je pet puta poskupila električna energija ili više od 400%

To je jedan od velikih problema. Znam možete reći otišli ste od teme, međutim nisam otišao od teme jer hidroenergija na području RH najviše daje Cetina rijeka, 40% hidroenergije, tri puta više daje Cetina rijeka energije RH nego što daje ova nuklearka Krško. Premijer je neozbiljno to shvatio moje pitanje ovdje zastupničko. Ministar je bio na odlasku pa je se smijao. A šaljem poruku ministru Filipoviću radi se o problemu gdje će biti ugrožena dostava vode, pitke vode ljudima, di će tvrtke koje brigaju se tome vodovodi lokalni gdje će dovesti upitnost njihova likvidnost, doslovno plaće i funkcioniranje sustava. Ne možete prebaciti sve na lokalne, na ljude da im povećajemo cijene vode, ne može to HEP raditi. Ne može ko eksploatira to raditi na ovaj način. Stoga još jednom o zraku se da pričati, da se poboljšati, Hrvatska od određenih bazi na velikih urbanih cjelina i tih problema Slavonski Brod i naravno industrijski troski koji imamo evo u Biljanima, imamo u Omišu koje isto ispuštaju određene stvari u zrak, moramo čuvati naš zrak, moramo čuvati naš okoliš, moramo se gospodarski razvijati. Ja kao gradonačelnik napravit ću sve akcijske planove, s vama ću razgovarati što god triba, međutim sve lokalne jedinice imaju taj kapacitet niti mogu to provoditi. … ima jedna usporedba 40% jedinica lokalnih samouprava nema financijski kapacitet da osigura za jedno dijete vrtić, a kamoli ove puste akcijske planove.

Dakle, prije svega bi obaviješteni smo u javnosti da se novog ministra treba zvati izvanredni profesor doktor nauke tako da tako smo vidjeli u medijima, pa evo kolege samo da znamo kako mu se trebamo obraćati [[Upadica Reiner: Znanosti valjda.]] Kada dođe, navodno je to zahtjev njegov da ga se tako oslovljava. Dobro. Znači mi smo u prvom čitanju dapače pohvalili pomak u borbi protiv onečišćenja zraka i onda smo rekli da ćemo taj prijedlog zakona podržati, kažemo i sada zbog važnosti te teme naravno da ćemo ga podržati. Ali evo sa žaljenjem možemo konstatirati da naše neke primjedbe ili naši prijedlozi zapravo nisu usvojeni, pa ćemo ih mi sada ponovno ponoviti, a neke ćemo i u amandmanima dati. Dakle, ovako Komisija je 12. svibnja '21. donijela Akcijski plan EU prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, a u okviru Europskog zelenog plana koji se nažalost u ovom prijedlogu izmjene i dopune Zakona o zaštiti zraka ne spominje. Pa da kažemo da su u planu postavljeni glavni ciljevi smanjenja onečišćenja do 2030. i EU se usmjerava prema postizanju cilja za 2050. dakle to bi bio zdravi planet za zdrave ljude posebno u poboljšanju kvalitete zraka, radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka i to za 55% do 2030. U planu je naveden niz inicijativa i mjera uključujući sljedeće, usklađivanje standarda kvalitete zraka s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Svi smo upoznati sa činjenicom da je onečišćenje glavni uzrok brojnih i mentalnih i fizičkih oboljenja i slučajeva preuranjene smrti, osobito kada je riječ o djeci o ljudima sa određenim zdravstvenim problemima i naravno o starijim osobama. I osobe koje žive u siromašnijim područjima vrlo često žive u blizini onečišćenih lokacija i u područjima sa vrlo visokim protokom prometa. I netoksičan okoliš ključan je i za zaštitu naše bioraznolikosti i eko sustava jer je onečišćenje jedan od glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti koji smanjuje sposobnost eko sustava da pruža uslugu kao što su sekvestracija ugljika i dekontaminacija zraka i vode. Sve to znamo, eto žalimo da toga nema. Prema nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš o zdravlju i okolišu, onečišćenje zraka u EU svake godine uzrokuje više od 400.000 slučajeva preuranjene smrti među ostalim naravno od raka. Ne postoje lako pretraživi podaci o negativnim utjecajima na zdravlje u Hrvatskoj. Procjena je kako samo od lebdećih čestica imamo oko 1.000 prijevremenih smrti u, godišnje u Zagrebu, a za Hrvatsku je procjena između 50 i 150 na 100.000 stanovnika tih preuranjenih smrti. Evo, svega toga nažalost evo nama je žao da toga nema u o, o tom akcijskom planu nema riječi. U javnoj raspravi je Nastavni zavod Andrija Štampar dao nekoliko primjedbi koja je većina usvojena, ali odbijena je ona oko uključenja bioloških čestica u zakon. To su npr. alergeni biljne vrste, alergene biljne vrste koje emitiraju pelud i spore, znači to su prirodni onečišćivači zraka. Na temelju znanstvenih činjenica sve je veći iskazani rizik utjecaja ovih čimbenika na zdravlju i kvalitetu života te je posebno utjecaj na urbane sredine i gospodarstvo u cjelini. U EU se gospodarsko opterećenje radi invazivne biljne vrste ambrozije procjenjuje na 7,4 milijarde eura godišnje. Znači dosta jasan argument da bi se takve onečišćivače trebalo uključiti u ovaj zakon. I zato predlažemo, još jednom ćemo nastojati predložiti da se to uvrsti u ovaj prijedlog zakona preko amandmana.

Međutim, nije jasno kod koga bi oni to osigurali tu, tu provedbu tih, tih poslova budući da nije poznato da li u RH uopće postoje ustanove ili privatne firme koje imaju modelarski sustav koji bi mogao biti angažiran do tog, do kraja tog projekta RQ kojim će se kompletirati modelarski sustav u punoj operativnoj spremi zbog toga smo mi u prvom čitanju govorili o besmislenosti te, tog, tog članka ali eto sad ćemo pokušati preko, preko amandmana. Žalimo isto tako da se primjedbe pučke pravobraniteljice nisu, nisu ovaj prihvatile jer je pučka pravobraniteljica godinama vrlo aktivno uključena u probleme koji su uzrokovani onečišćenjem zraka i naravno povezanu legislativu s tim temama. Mi smo isto tako u prvom čitanju se zalagali da se afirmira potreba istraživanja, sufinanciranja istraživanja i uključivanja indikativnih i inovativnih metoda praćenja kvalitete zraka u modeliranje za potrebe procjene te kvalitete zraka. Dakle, razvoj tehnologije omogućuje građanima i građanskim inicijativama da uz razumne troškove sami aktivno sudjeluju u monitoringu zagađenja zraka u svojim lokalnim sredinama. Ovaj sad prijedlog spominje građane i udruge bez naznake kako da aktivno sudjeluju pa zato predlažemo da se to tj. predložit ćemo amandmanom da se to malo konkretnije propiše kako bi se i oni mogli aktivno uključiti u praćenje kvalitete zraka. Evo, dakle mi ćemo s amandmanima pokušati još naše prijedloge ipak unijeti u ovaj prijedlog zakona, ali bez obzira zbog važnosti te teme ćemo ga, Klub zeleno-lijevog bloka će ga podržati.

Poštovane kolegice i kolege, evo raspravljamo danas o Konačnom prijedlogu Zakona o zaštiti zraka. Naime, problem očuvanja i zaštite zraka te borba protiv njegovog zagađenja i onečišćenja jedan je od ključnih problema današnjice, jedan od ključnih problema čovječanstva i doista ovo pitanje traži posebnu pažnju i sveobuhvatnu akciju svih. I kad malo konkretnije pogledamo što mi to kao država činimo po ovom pitanju lako dođemo do zaključka da tu ima puno prostora za popravak. Dakle, vrlo jasno možemo reći da od strane svih sudionika u provedbi aktivnosti u cilju kvalitetnijeg zraka vidimo dosta neozbiljnosti. Srećom pa dobar dio Hrvatske udiše zrak prihvatljive kvalitete, no nažalost oni gradovi i mjesta koji se susreću s onečišćenim i zagađenim zrakom prikazuju svu neozbiljnost svih onih koji bi trebali biti dionici rješavanja ovog problema. I upravo su gradovi poput Kutine, Osijeka, Zagreba, Siska i konačno u najvećoj mjeri Slavonskog Broda jasni primjeri neozbiljnosti ili ako hoćete jasni primjeri nečinjenja. Što se tiče samog Zakona o zaštiti zraka ako realno pogledamo čak i postojeći dakle još uvijek aktualni zakon iz 2019. je dobar, dakle posljednja izmjena je bila 2019. prilikom razdvajanja s tematikom klimatskih promjena. Pa i raniji dotadašnji zakon iz 2011. bio je dobar i prihvatljiv i on je bio dorađen i dopunjen, izmijenjen 3 puta, no sam po sebi bio je dobar, jednako kao i sada ove sve predložene izmjene. Koliko su zapravo sad predložene izmjene dobre ili ne to će zapravo ostati pitanje jer čak i kada ih ugradimo u zakon ostaje pitanje što i koliko će se zapravo promijeniti u praksi i koliko će zapravo sam zakon utjecati na stvarno poboljšanje kvalitete zraka u Hrvatskoj. Sad imamo dobar dio članaka koji se izmjenjuju tj. usklađuju se opet s direktivama EU, no ključno što želim reći je to da mi možemo donijeti bilo koji zakon, možemo ga donijet s većim ili manjim izmjenama, a vidimo da je ovaj zakon poprilično često mijenjan, dakle 5 puta u 10-tak godina, nadalje možemo napravit najbolje ideje, ali ključno ostaje to da u praksi naši građani nemaju tu vrstu dakle nemaju sigurnost da je kvaliteta zraka u ovim kritičnim gradovima išta bolja. I naravno da građani zapravo nemaju sigurnost da bi mogli biti sigurni da kvaliteta zraka neće imat štetnih utjecaja i štetnih posljedica zraka na njihovo zdravlje. Dakle, poznato je već da nas Europska komisija konstantno upozorava da je zrak u Hrvatskoj loše kvalitete tj. da je evo konkretno u Slavonskom Brodu zrak treći najlošiji u Europi i baš zato je nevjerojatno da kod nas paralelno tome godinama izostaju neke osnovne tj. najosnovnije mjere koje bi doprinjele smanjenju i energetske učinkovitosti i zapravo smanjenju emisije stakleničkih plinova. Zato ću naglasit neke od mjera koje izostaju. Evo znamo da u Slavonskom Brodu konkretno postoje tvrdnje da zagađenje dolazi od prometa i od kućnih ložišta i ako je to tako da bi zapravo uspostavili jasan mehanizam za ostvarivanje energetskih i okolišnih ciljeva treba reć da je nedovoljno i da ne mogu mjere energetske obnove uključivati samo i tek obnovu fasada javnih zgrada ako su nam zapravo jedan od najvećih zagađivača promet i kućna ložišta. Dakle u znatno većoj mjeri sredstva moraju biti usmjerena ciljanim potrebama, u ovom slučaju smanjenju onečišćenja zraka na području određenog grada jer ako su uzrok zagađenja kućna ložišta onda je neozbiljno koliko i kako se ulaže u energetsku obnovu i u promjenu načina grijanja kućanstvima koje je navodno ovdje ključno. Također čak niti one minimalne mjere koje su bile najavljene nisu se provodile. Tu mislim na energetsku obnovu obiteljskih kuća koja je izostala nekoliko godina za redom, a znamo da bi se zapravo samim provođenjem takve mjere ostvarile uštede energije u krajnjoj potrošnji, a zapravo smanjila bi se i emisija čestica tijekom sezone grijanja. Dakle, osim što su potpore za energetsku obnovu kuća izostale 4.g. pitanje je gledamo li pri provođenju mjera ciljano na neka područja i naravno da ne gledamo. Tu prvenstveno mislim na to da je postotak subvencioniranog dijela, a sada u konačno evo objavljenim javnim pozivima za obnovu obiteljskih kuća zasigurno trebao biti povoljniji i viši upravo u ovim gradovima koji se bore s onečišćenim zrakom, dakle utvrđeni omjer financiranja 40:60 u ovim mjestima koji evo na mjesečnoj bazi zapravo prekorače godišnje granične vrijednosti smatramo da bi omjer sufinanciranja trebao biti minimalno 20:80. Kako slušamo tvrdnje za zagađenje dolazi u najvećoj mjeri od kućnih ložišta pitanje je i pružamo li našim građanima zaštitu ili priliku da će se raditi na poboljšanju toga. Teško jer ponovno iako je obećana možebitna subvencija priključaka centralnog toplinskog sustava kućanstvima koja bi potaknula korištenje izvora energije s najmanjim emisijama čestica takav prijedlog zapravo nikad nije realiziran. Dodatno, znamo i to da će se s obzirom na cijenu plina do iduće sezone još veći dio građana i zbog ekonomske krize preći grijati na drva, dakle ni tu nema pomaka. Kad gledamo promet koji se također navodi kao glavni razlog onečišćenja zraka evo tu čak imamo nekakvog djelovanja iako nismo još smanjili porez na nova vozila, niti pretjerano zapravo potičemo kupnju električnih vozila, ali nismo u ovom pitanju baš toliko neozbiljni kao država. Pa evo upravo zato jer možemo reći da mi u Klubu Socijaldemokrata imamo pretpostavku da se u Hrvatskoj vjerojatno cijenama goriva možda utječe na pitanje zaštite zraka i borbe protiv zagađenja okoliša jer evo možda je cijena goriva od 14 kuna zapravo metoda poticanja korištenja alternativnih prijevoznih sredstava. Da nismo u potpunosti neozbiljni po pitanju smanjenja onečišćenja zraka od prometa čuli smo evo na primjeru jučer nezadovoljnog taksiste koji zapravo ne smije voziti tj. ne smije pružati uslugu, taksi uslugu vozilom starijim od 5.g., dakle imamo evo i tih nekih aktivnih mjera i na ovom primjeru možemo reć da brinemo za okoliš, no opet s druge strane to je samo pokazatelj da se mjere kad su usmjerene tome da ih trebaju primjenjivat građani onda su one provedive, one su odmah aktualne, one su na snazi i odmah se kažnjavaju oni koji ih ne poštivaju i to je da budemo jasni u redu. No s druge strane ako institucije ne primjenjuju i ne provode ono što, što bi trebale onda je to eto jednostavno tako. Dakle nastavno na primjer taksista paralelno tome u istoj državi u gradu koji je često, vrlo često zagađeniji čak i od Pekinga mi nemamo izrađenu Studiju utjecaja zraka na zdravlje ljudi, Povjerenstvo za praćenje kontrole kvalitete zraka sastaje se unatoč svakodnevnim prekoračenjima, evo sastaje se doslovno svake prijestupne godine, a uz to ministarstvo i grad konstantno prebacuju loptice i natežu se godinama tko će zapravo manje učinit da se navedeni problem riješi i onda naravno da možemo reć da vidimo veliku dozu neozbiljnosti jer je zakon vrlo jasan kad ga trebaju poštivat građani, ali nije i za institucije. I zato napominjemo da se osim što donesemo zakon moramo računati na njegovu primjenjivost i moramo raditi na njegovu provođenju i tek kad krenemo rješavat pitanje odgovorno, a ne na način da se same stvari od sebe odvijaju onda će i građani imat osjećaj da se o njima brinemo. Hoćemo li to postić ovim izmjenama i dopunama ili ćemo to postići tek promjenom načina razmišljanja i većom angažiranošću institucija vidjet ćemo. Zaključno, prijedlog konačnog Zakona o zaštiti zraka nije znatno promijenjen od prvog čitanja, on je, u svim elementima predstavlja zapravo usklađenje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU i naveli smo zapravo pri prvom čitanju članke i stavke koji bi mogli bit bolje uređeni i iznijeli smo tada nejasnoće koje bi mogle proizići u provođenju zakona, a pažnju smo evo usmjerili na čl. 54. koji ste ostavili nepromijenjen vezano za odgovornost čelnika pri iniciranju i provođenju akcijskog plana. I za kraj, evo čuli smo danas, a znamo i svi kolika je zapravo važnost pošumljavanja kada govorimo o kvaliteti zraka, dakle imamo zadani cilj i obvezu zasađivanja milijun stabala godišnje do 2030.g. pa ću ja evo iskoristiti ovu priliku da napomenem kako imamo jednu vrlu korisnu bilju, biljka konoplja koja upija više od četri puta, četri puta više ugljičnog dioksida nego bilo koja druga vrsta stabala. Pa evo čisto da i o tome razmišljamo s obzirom da imamo prijedlog zakona kluba Socijaldemokrata zapravo o široj primjeni i legalizaciji ove biljke.